Nema gotovo nikakve dvojbe da je predloženi zakon dobar i da ovaj kvalifikacijski okvir treba podržati. No, s obzirom na činjenicu da iz Hrvatske naši visokoobrazovani ljudi odlaze zato što su svjesni da im stručno stečene kvalifikacije ne jamče da će u RH moći ostvariti svoje profesionalne ambicije i potencijale, ova tema ujedno je ne samo prilika i pravo nego i obaveza da se progovori i o uzrocima zašto je tome tako. Hrvatska ima veliki problem sa svojim sveučilištima, Sveučilište u Zagrebu među prvima je nažalost poznato po lošem, stoga se današnja rasprava ni na koji način ne može odvojiti od razgovora i komentara koji se tiču rektora g. Borasa, pa su svi oni zastupnici koji su u svom izlaganjima rekli nešto i o Borasu i o njegovom rektorskom mandatu i o Senatu koje ga sve ove godine podržavao, o sveučilišnim savjetima i vijećima pa tako i o nacionalnom vijeću itekako bili vezani uz temu o kojoj su saborski zastupnici dužni progovarati i nešto iskreno i otvoreno reći, tim više što je taj isti Boras podnošenjem dvije ustavne tužbe rušio kvalifikacijski okvir kako bi na neki način degradirao stručne studije, a sudeći po njegovim javnim izjavama nije isključeno niti da će podnijeti i treću ustavnu tužbu. Sveučilišta nisu samo mjesta gdje naši mladi stječu određene profesionalne reference i znanja, sveučilište mora i naše mlade ugrađivati etičke, moralne i ljudske norme, a teško će ih ugraditi ukoliko oni koji takvo sveučilište vode i sami vrlo često staju na pogrešnu ili na krivu ili na tamnu stranu povijesti. Kukavičluk nema opravdanja, a upravo se kukavičlukom može opisati postupanje svih onih članova Sveučilišnog senata i savjeta koji su sve ove silne godine podržavali rektora Borasa, koji su sve ove silne godine sudjelovali u donošenju čitavog niza kompromitiranih i spornih odluka, poput one o dodjeli počasnog doktorata Draganu Čoviću, poput namjere da se počasni doktorat dodijeli i gradonačelniku Milanu Bandiću, poput svih onih situacija gdje su se naprosto pravili da ne znaju, ne vide, ne čuju sve ono o čemu su hrvatsku javnost obavijestili istraživački novinari i razni mediji. Samo portal Srednjahr. Napravio je više u posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci za obranu digniteta hrvatskih sveučilišta od svih ljudi koji sjede u senatu koji apsolutno nisu ništa poduzimali do sada. Stoga ako doista želimo sačuvati dignitet odnosno vratiti dignitet, obnoviti dignitet hrvatskih sveučilišta trebamo se zapitati imenom i prezimenom, tko još nije zaslužio ostati na funkciji na kojoj je sjedio do sada? Smjena Borasa očito ima i određenu političku konotaciju jer se ne bi šuškalo u javnosti kako mu se trese stolica da u nekom trenutku netko nije dobio mig kako razmišlja aktualna Vlada, o tome u svom završnom izlaganju i ministar smatram da je dužan i ja vas

No provedba ovog kvalifikacijskog okvira ostat će promašena ukoliko svi mi kao društvo, kao zajednica, kao političari nastavimo slati poruku da našim obrazovanim ljudima njihova stručna i profesionalna referenca, njihovo marljivo stečeno zvanje, njihova kvalifikacija neće ostati uvažena i cijenjena.

Izvolite.

Evo nakon današnje rasprave svi ćemo se složiti da se ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o HKO-u uklapa dakle stručne studije u HKO čime je zapravo odluka Ustavnog suda implementirana odnosno iznađeno je ustavno prihvatljivo pravno rješenje kojim se u cijelosti postupa sukladno odluci Ustavnog suda, a jednako tako postignut je i konsenzus svih zainteresiranih dionika da se evo izbjegnu sve daljnje moguće tužbe, a jednako tako i prijepori oko statusa stručnih studija u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, stručnih studija na kojima podsjetit ću studira oko 20% ukupnog broja visokoobrazovanih u RH odnosno nešto manje od 6% svih stanovnika RH na oko nešto manje od 40 visokih učilišta koja u Hrvatskoj izvode stručne studije plus dio stručnih studija koji se izvode na sveučilištima. Jednako tako moram naglasiti ponovno i naglašavam da se predloženim zakonom ne utječe na statusna pitanja adresata niti na njihove stečene kvalifikacije već se stečene kvalifikacije pozicioniraju na razine Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Europskog kvalifikacijskog okvira i svakako predstavljaju transmisiju na europsko tržište rada. Jednako tako ovim se zakonskim prijedlogom dodatno nastavno na dosadašnje iskustvo u provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira predlažu izmjene koje su usmjerene na unaprjeđenje učinkovitosti i pojednostavljivanje odnosno ubrzavanje postupaka upisa standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i naravno one se odnose na dodjeljivanje nadležnosti postojećim agencijama u sustavu obrazovanja, postupke vrednovanja, donošenja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, svako ulogu sektorskih vijeća i ulogu agencija u sustavu odgoja i obrazovanja odnosno visokog obrazovanja. Sve ovo doprinijet će daljnjem osnaživanju binarnog sustava visokog obrazovanja za koje se, za koji se Hrvatska strateški opredijelila. I naravno imam potrebu zahvaliti ministre vama osobno i vašim službama na evo oblikovanju zakona na ovakav način, zahvaliti vam na tome što ste prepoznali važnost i vrijednost stručnih studija i svih onih studenata koji na njima studiraju, a jednako tako i svih onih ljudi, nastavnika, profesora koji rade na visokim učilištima koja izvode stručne studije. Sve to je svakako važno za budućnost, a naglašavam ponovo to sam već nekoliko puta naglasila važnost i budućnost stručnih studija prije svega je u njihovoj kvaliteti jednako kao i u kvaliteti sveučilišnih studija. A evo za kraj ću spomenuti tako se je desilo da je na današnjoj sjednici Vlade jedna od točaka dnevnog reda bila prerastanje odnosno izmjena uredbe o osnivanju visoke škole u Virovitici koja je današnjom odlukom na sjednici Vlade prerasla nakon 10 godina rada, nakon 10 godina izrastanja u jedno relevantno visoko učilište i nakon ispunjavanja svih uvjeta prerasla u veleučilište i evo od danas u Hrvatskoj imamo još jedno veleučilište to je Veleučilište u Virovitici. I stoga ovom prigodom koristim evo ovaj trenutak čestitati svim zaposlenicima i svim studentima Visokog učilišta u Virovitici odnosno Veleučilišta u Virovitici pred kojim smatram da stoji jedna dobra budućnost i da stoji još puno kvalitetnijih studijskih programa.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Sanja Radolović, nema je, gubi pravo govor, pa će se onda obratiti u ime predlagatelja poštovani ministar Radovan Fuchs. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, prvo bih htio zahvaliti se na izrazito konstruktivnoj i sadržajnoj i za mene i vjerujem moje suradnike u ministarstvu vrlo konstruktivnoj raspravi sa dosta elemenata koji, oko kojih se u većini slažemo, a u prvom redu je to da je apsolutno nužna i premisa svakog daljnjeg djelovanja podizanja kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj sa naročitim naglaskom na kvalitetu visokog obrazovanja. Moram jednako tako podsjetiti da je ovaj zakon samo jedan manji segment onoga što smo čuli tijekom ovih rasprava. On uređuje s jedne strane razine obrazovanja, riješit će po našem dubokom uvjerenju prijepor koji je trajao dulje vremena oko razlike ili ne razlike između stručnih i sveučilišnih studija. Mislim da smo predložili jedan, jedno dobro rješenje, ali dodana vrijednost ovog samog zakon je upravo u onom drugom segmentu koji možda nije bio od tolikog interesa u javnosti, a to je upravo sređivanje situacije u dijelu koji se odnosi na sektorska vijeća i definiranje i upisivanje zanimanja u registar. Ovo što je izneseno svakako se sve odnosi na obrazovanje u Hrvatskoj. Naglašena je i kvaliteta obrazovanja koja će se rješavati dodatno drugim zakonima u prvom redu Zakonom o znanstveno istraživačkoj djelatnosti, pa Zakonom o kvaliteti visokog obrazovanja. Spominjane su upisne kvote od kojih moram napomenuti da samo u segmentu stručnih studija Vlada može utjecati na određene upisne kvote, dok kad govorimo o sveučilišnim studijima ministarstvo nema nikakvog upliva i sveučilišta više-manje sama upisuju studente. Specijalistički i poslijediplomski studiji ponovno samo ih sveučilišta su ponovno u njihovoj autonomnoj ingerenciji, dok za stručne studije poslijediplomski stručni studij su dobrim dijelom ipak uvjetovani potrebama tržišta rada i veleučilišta i visoke škole ih na takav način u principu i izvode. Tu su, jedan dodatni posebni segment su regulirane profesije, dakle medicinskog tipa, medicina, veterina, stomatologija, farmacija i slično koje su jedini segment onoga što, gdje je EU definirala vrlo čvrsto u području obrazovanja, pa su onda samim time i određeni upisi i mogućnosti nastavka školovanja u tom dijelu jednako tako i regulirani i to je ujedno i razlog zašto neko ko je završio stručni studij sestrinstva za razliku od onoga ili one koja je završila studij sestrinstva na sveučilištu može ili ne može upisivati doktorski studij. Rekli smo da je kvaliteta nešto čemu svi zajedno moramo apsolutno težit. Hrvatska ima toliko stanovnika koliko ih ima i moramo bit svjesni toga da u prvom redu oni koji izvode studije i obrazovanje su ti koji udišu jednako tako između ostaloga i na njihovu kvalitetu i nije jednostavno proizvesti i dobiti dovoljan broj vrhunskih stručnjaka koji će školovati naše buduće i mlade generacije i toga moramo bit svjesni i mislim da u tom smislu i u tom smjeru trebaju ići budući zakoni koji će definirati što, kako i ko, pod kojim uvjetima može izvoditi nastavu. To će se regulirati, kao što sam reko, nekim drugim zakonima, a ne ovim Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Mislim jednako tako da treba provesti jednu ozbiljnu raspravu o bolonjskom procesu i da li je bolonjski proces onako kako se izvodi zadnjih 15-tak ili 20.g. u Hrvatskoj potrebno revidirati, mnoge zemlje su to isto tako učinile. Popis akademskih naslova i zvanja izgleda sada u Hrvatskoj poput žute knjige ili oni yellow pages koji ovaj više ja mislim i ne znamo koliko imamo diploma, pod kojim nazivima, mislim da tu treba isto tako stvari reorganizirati, a opet je to predmet jednog drugog zakona, a ne Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Imamo prijepor da li će ovakav prijedlog hrvatskog kvalifikacijskog okvira ponovno izazvati mogućnost ustavnih tužbi, ja se duboko nadam da neće, da nakon 2 ili 3 pokušaja oni koji su to cijelo vrijeme do sada radili su shvatili da je bespredmetno i da tu nema nikakvog razloga, niti ovaj svrhe. I jednako tako bih želio naglasiti da je ovaj hrvatski kvalifikacijski okvir samo jedna stepenica u cijelom nizu zakonskih promjena koje HS treba usvojiti i izglasati kako bi obrazovanje u RH bilo, bilo bolje, i zaista došlo na onu razinu kojoj svi skupa zajednički težimo. Aha, oprostite, skoro sam zaboravio, postoje i dva amandmana Odbora za zakonodavstva koji su više normotehničke prirode i dapače, prihvaćamo ta dva amandmana. Imamo, ostanite ministre ovdje, imamo više replika na vaše izlaganje, prva je poštovane zastupnice Puljak. Zahvaljujem. Kao što sam rekla u izlaganju ovaj zakon je jedan od rijetko dobrih zakona u RH i svakako ćemo ga podržati. Međutim, evo htjela bi vaš komentar na evo neke koji ga žele prikazati kao ukidanje autonomije sveučilišta i kako dakle komentirate to?

Nije baš sukladno hrvatskom kvalifikacijskom okviru, ali evo ministar može ili ne mora odgovorit. Što će ministarstvo učiniti po pitanju nezakonitih zapošljavanja, to ste pitali unutar. Ministarstvo može tražiti da se provedu određene radnje i da se na osnovu toga poštuju zakonski propisi. Znamo da je u nekim slučajevima rad nastavnika moguć i nakon navršenih 65.g. ukolko za to postoji potreba. U konkretnom slučaju mislim da u jedno 2 ili 3 slučaja imamo situaciju gdje postoji prijepor oko konzumiranih i nekonzumiranih prava i ministarstvo je zatražilo određeni odnosno zatražili smo da se između ostaloga i savjet sveučilišta pozabavi tim pitanjem jer su neke odredbe u tom smislu komentirane i u smislu ustavnih odredbi [[Upadica: Hvala]] mišljenje koje je dao ustavni sud.

Imam još jedan prijedlog ako se to može provesti kroz nekakvu zakonsku regulativu, kroz nekakvu uredbu ili kroz nekakav prijedlog prema veleučilištima i fakultetima da se zapravo pripreme studente na način da kroz 3.g. kroz izborne programe slušaju dodatne kolegije i da zapravo se na taj način pripreme za upis na sveučilišni studij. Te programe mogu držati ili profesori sa sveučilišta ili naravno profesori koji su na veleučilištu s time da student unaprijed bi trebao znati na koji se sveučilišni studij kasnije misli upisivati da tu razliku može položiti bez ikakvih problema.

Da, to je ona razlikovna godina kada imamo prelaze i kad postoji problem oko studentskih prava, to možemo eventualno razmotriti. Međutim, jedan generalni naputak o tome koliko razlikovnih ispita neko treba položiti da bi mogao nastaviti na sveučilišnom studiju, mislim da to u ovoj varijanti nije moguće definirati zato što to zaista u ovom segmentu zadire u autonomiju sveučilišta i mi čak na sveučilištima u Hrvatskoj imamo razliku između nekih sveučilišta koja prihvaćaju studente sa veleučilišnih studija u nastavku studija pod gotovo relativno malom razlikom koju traže za upis odnosno razlikom predmeta i nekih koji su izrazito restriktivni i gotovo da ne omogućavaju prelazak. Sama rasprava i ovo vaše završno izlaganje pokazalo je koliko je ovaj zakon zapravo dobro došao svima onima kojih se on tiče i koliko je on i sam konsenzus svih kolega zastupnika je pokazao jedno jedinstvo što ide vama u prilog i zato vam se zahvaljujem u ime svih studenata kojima ste samim time olakšali život i egzistenciju i budućnost i sve što ih je ovim pitanjem mučilo. Međutim, ono pitanje koje bi želio na kraju, sami ste rekli dodatni drugi zakoni koji se usko vežu uz ovaj zakon koji ste najavili pa ako bi mogli samo reći u konačnici sada koji su to u nekome bližem razdoblju u planu? Hvala lijepa zastupniče. Naravno da je tu čitav set zakonskih propisa koji su predviđeni i određenim planom donošenja. U prvoj polovici ove godine bit će donesen Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o znanosti i obrazovanju, Zakon o kvaliteti i još nekoliko ne znam sad kojom dinamikom točno, a Zakon o visokom obrazovanju, znanosti i tehnološkom razvoju predviđen je za donošenje u četvrtom kvartalu ove godine. Dakle, dio zakona o kojima razgovaramo u ovom segmentu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja je u završnoj fazi, ja bih to tako rekao, naravno tu je još i Zakon o inspekciji kojeg ćemo sada vjerojatno u drugom dijelu malo o tome razgovarati.

Ono to bih istaknuo recimo centar taj ima popis svih liječnika koji u SAD-u rade u sustavu zdravstva, mene zanima da li na razini Ministarstva znanosti se radi na registrima ljudi hrvatskih znanstvenika ovisno o određenim područjima koji rade i da li radite nekakvu inicijativu da se i to područje unaprijedi jel mislim da nam je to vrlo potrebno i ja stvarno vidim da je taj kvalifikacijski okvir korak naprijed prema boljoj mobilnosti i iz Hrvatske prema vani, ali i iz inozemstva prema Hrvatskoj. HKO je nešto što je uskladilo zanimanja u Hrvatskoj odnosno po razini zanimanja sa onima u prvom redu u EU zemljama EU, ali svakako da je koristan i za prekomorske zemlje jer može puno lakše dočarati onome ko je zainteresiran zaposliti nekoga izvan granica Hrvatske što je dotična osoba u svojem obrazovanju stekla u Hrvatskoj, izjednačiti ga se nekakvim razinama i znanjima, ishodima, učenja odnosno obrazovanja u drugoj zemlji, to je bila konačno i svrha Europskog kvalifikacijskog okvira. Kada govorimo o hrvatskim znanstvenicima, stručnjacima kojih ima diljem svijeta i koji su izrazito priznati što dodatno govori samo da imamo vrlo kvalitetno obrazovanje koje sigurno može biti puno, puno bolje, ja ću podsjetiti da postoji portal hrvatskih znanstvenika u inozemstvu koji se nalazi u nacionalnoj knjižnici i da se on kontinuirano nadopunjuje i to je sigurno jedan od alata

Poštovani ministre. Evo doista nije sporan ovaj zakon kojeg danas predstavljate i kojeg smo svi na neki način podržali, ali jako je bitno uz uvažavanje autonomije sveučilišta provoditi odgovarajuću i adekvatnu kontrolu. U pitanju Marijane PUljak čuli smo nešto što mislite poduzeti vezano za prorektora, međutim to nije jedino potencijalno sporno zapošljavanje na Sveučilištu u Zagrebu. Imali smo nedavno prilike iz medija saznati da se na radnom mjestu savjetnice zaposlila osoba čiji je otac savjetnik za kulturu aktualnog rektora, saznali smo za to jer za takvo mjesto nije postojao nikakav prethodni ustroj, što znači da je riječ o čistom obliku nepotizma. Akademska zajednica koja u svojim vlastitim redovima ima takve primjere, ne može biti akademska zajednica koja privlači vrhunske svjetske znanstvenike i profesore što znači da će stagnacija i nazadovanje nastaviti se kretati ovako negativno kao to s kretala do sada. Međutim zaista nema direktnog upliva i veze sa ovim zakonom o kojem upravo razgovaramo, ali svakako je jedno od pitanja koje je potrebno rješavati i riješit će se

Mi nastavljamo u istom tonu i u istom području sa sljedećim zakonom, a to je: - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, prvo čitanje, P.Z. br. 108 Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja. Izvolite.

Predmetne izmjene odnose se na 2, samo 2 članka, Članak 13. i Članak 16. Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se regulira postupanje inspekcije sa predstavkama građana i pravnih osoba koje se odnose na djelokrug prosvjetne inspekcije te se preciznije određuje postupanje sa podnescima iz inspekcijskih postupaka u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Navedene izmjene su na neki način hitne intervencije u samom zakonu u skladu sa načelnim dogovorima sa zainteresiranim sudionicima, a donesene su kako bi svi građani ostvarili svoja zakonska prava, ali i kako bi prosvjetni radnici odnosno školske ustanove koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije bili zaštićeni od proizvoljnih ili neutemeljenih prijava. Naime, prosvjetni radnici koji obavljaju javnu službu svjesni su da njihov rad podliježe formalno pravnim i stručno pedagoškom nadzoru, no za ravnatelje i učitelje spornima su se ispostavila službena postupanja koje su potaknuta tzv. anonimkama. Statistički gledano u posljednjih 5 godina zabilježeno je 12.000 prijava prema prosvjetnoj inspekciji od kojih je četvrtina ili 25% bilo anonimno. Prosvjetna inspekcija provodi nadzor nad formalnim ustrojem i načinom rada te zakonitim ostvarivanjem učeničkih i radničkih prava, oprostite, i zato sada Zakon o prosvjetnoj inspekciji jasno propisuje da prijava, podnesak, pritužba ili prigovor jednom riječju predstavka prosvjetnoj inspekciji osim što mora ukazati na konkretnu nepravilnost u radu škole i treba obavezno sadržavati pune podatke o podnositelju jer ukoliko toga nema inspekcija nije obavezna, a niti neće na neki način po tome postupati. Trenutno važećim odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji naime nije definirano što su predstavke i što predstavka mora sadržavati da bi čelnik tijela istu uzeo u razmatranje odnosno nije propisano što sve mora sadržavati predstavka po kojoj bi isti bio dužan postupati pa su formalno pravno inspektori do sada bili dužni postupati i po najneutemeljenijim anonimnim prijavama. Stoga se predmetnim izjavama jasnije precizira odnosno prijava, predstavka mora sadržavati podatke o prijavitelju i to ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i popis odgovorne osobe jer bez toga inspektor po njoj neće postupati. Time se želi naglasiti obaveza podnositelja, a kako bi ostvario svoje pravo koje proizlazi iz zakona da se prema prosvjetnoj inspekciji treba identificirati sa svojim podacima. Također predmetnim izmjenama jasnije se utvrđuju obaveze čuvanja inspekcijske odnosno druge službene tajne i propisuje se kako se u tom smislu postupa sa dokumentacijom i podacima u vezi sa inspekcijskim postupkom te se precizira postupanje s podacima o podnositelju predstavke. Time bi se postigla pravna utemeljenost postupanja s podacima iz inspekcijskog nadzora te se utvrdila prava i interesi podnositelja predstavke. Naime, onaj tko je podnio predstavku ima pravo i dobiti osnovni uvid o čemu je inspekcija i provela postupak i upoznat se sa mišljenjem inspekcije. I na kraju želim napomenuti da s obzirom na aktualnu situaciju u području odgoja i obrazovanja te prateće propise utvrđena potreba za, definitivno postoji za sustavnim izmjenama i donošenjem dopuna i cjelovitih novih zakonskih propisa i stoga će se donijeti vrlo skoro nakon što ostali zakoni budu doneseni i novi Zakon o prosvjetnoj inspekciji, a koji će biti usklađen sa važećim zakonima i propisima.

Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Kunjundžića. Poštovani ministre, dakle prijava za nadzor ukoliko pričamo o fizičkim osobama nigdje u prijedlogu zakona se ne definira vlastoručni potpis kao svojevrsni oblik dokaza za prijavitelje. Inače u bilo kojem natječajnom postupku vlastoručni potpis na samoj prijavi je dokaz da se radi o osobi koja se zapravo prijavljuje na sami natječaj. Mislite li da ukoliko se ova stavka ne inkorporira u postojeći zakon da postoji realna opasnost razno raznih prijava koje će biti fake imenom i kako utvrditi autentičnost same osobe koja prijavljuje ukoliko nema vlastoručnog potpisa koji je važeći i obvezujući. Zbog toga smo upravo naglasili dodatnu pojačanu kategoriju zaštite podataka i podnositelja opravdane pritužbe. Međutim, moramo jednako tako misliti i na zaštitu radnika, učitelja, nastavnika u školama koji su, kao što sam rekao, najčešće u onih 25% anonimnih prijava bili dosta često izloženi i određenom zlonamjernom šikaniranju bilo da su te anonimne predstavke ne znamo naravno odakle su došle čim su anonimne, ali dosta često su bile i na neki način predmet međusobnog zlonamjernog razračunavanja čak i unutar škole, ali svakako i zlorabljenja nekoga sa strane i izvan samih ustanova.

Mene zanima samo ako možete reć u prosijeku koliko je od sveukupnog broja prijava broj anonimnih prijava u RH?

Poštovani ministre, evo i sad ste rekli da je negdje otprilike 25% od svih ukupno zaprimljenih predstavki na prosvjetnu inspekciju nakon kojih se dakle pokreće nadzor. Vezano za prijedlog ovih izmjena zakona ovih se dana mogu čuti primjedbe da ovim izmjenama zakona nisu ukinute anonimne prijave i da inspektorima nije zabranjeno postupati po njima.

Pa između ostaloga ove izmjene ova dva članka upravo su usmjereni prema nečemu što, ako se sjećate, su i naši prosvjetni djelatnici tražili, a to je da se zaštititi njihov dignitet i da se vrati ugled učiteljima, nastavnicima, odgajateljima i mislim da upravo ovim jednim potezom koji je samo jedan u segmentu vraćanja onog mjesta i digniteta nastavnicima koje zaslužuju u društvu je jedan prvi, prvi korak. Naravno da ima još čitav niz drugih segmenata koje, koji će doprinjeti vraćanju pozicije u društvu učiteljima koje oni apsolutno zaslužuju.

Kao što sam uvaženi zastupniče maloprije rekao, postoji naravno mogućnost da neko podnese anonimnu prijavu jel se to nikome ne može zabraniti. A do same prosvjetne inspekcije je da naravno procijeni to dovoljno dobro težinu takve jedne anonimne prijave da nam se, a ukolko utvrdi da su one vrlo načelne generalnog tipa ili ponavljajuće onda po njima nije obavezno postupati nego će onda sačekati da dođe i da se podnese ozbiljna prijava potpisana s imenom i prezimenom i podacima kako je to definirano. Međutim, naravno da postoje okolnosti gdje bi, gdje bi inspekcija postupila, ali moramo bit svjesni, a imali smo vrlo neugodnih situacija kada su neke od takovih prijava izašle van i nakon toga smo imali vrlo ružnih iskustava, pa ako baš hoćete i sa nedavnim samoubistvom jednog prosvjetnog djelatnika koji je, čiji identitet i optužbe su izašle u javnost, a bile su kako se ispostavilo prilično neosnovane. Poštovani g. ministre, pretpostavimo dakle da neko podnese prijavu odnosno podnesak protiv određene pravne ili fizičke osobe u slučaju da se pokrene postupak, eto ovim izmjenama zakona postoji i obaveza inspekcije da čuva tajnu. Hoće li osoba protiv koje je pokrenut postupak smjeti saznati identitet osobe koja ju je prijavila ili neće? A ako i sazna putem tzv. curenja informacija, jesu li predviđene neke sankcije? Osoba protiv koje je pokrenut postupak naravno da će u jednom trenutku u samoj školu i okruženju postati javna, ali nije svrha ovog izmjene ovih članaka zaštita onih koji su u principu nešto sagriješili ili možda nisu sagriješili, ali to će inspekcija utvrditi, a ova svrha ovih izmjena zakona je da se instrument prosvjetne inspekcije ne zloupotrebljava zbog nekih nastavnika, škola ili ravnatelja, što se dešavalo često. Poštovani ministre, znamo svi mi koji smo ili radili u prosvjeti ili smo bili u školskim odborima da imamo puno dežurnih prijavitelja koji to redovito pišu te svoje predstavke, šalju ih na inspekciju, inspekcija po tome mora djelovati, mora raditi i zapravo predstavljaju veliki problem. Da li ste možda prilikom pisanja zakona razmotrili mogućnost da se primjeni metoda koja je primijenjena u nekim europskim zemljama, a to je da se za svaku predstavku plaća taksa i ukoliko se pokaže da je predstavka lažna ili nije dokaziva da se nakon toga ta taksa ne vraća?

Postoji neka praksa u jednoj zemlji koja je definirala nekakav novčani polog onoga ko prijavljuje jel i ukoliko se pokazuje da je ovaj prijava bila osnovana onda se taj polog vraća, a ukoliko se dokaže da je neopravdana, neutemeljena, zlonamjerna ili slično onda on ostaje bez tog pologa, a čini mi se da je iznos negdje oko 100 EUR-a, ali nisam siguran baš da bismo mogli tako nešto ovaj u ovom trenutku primijeniti. Poštovani ministre, u zadnje vrijeme opet se aktualizirao problem sporog i nikakvog postupanja prosvjetne inspekcije kad je riječ o prijavama nastavnika na rad ravnatelja. To je dio prosvjetne inspekcije, a tiče se Zakona o radu, mobinga. Nedavno smo imali nažalost jedan slučaj suicida nastavnice nakon niza njenih prijava o mobingu, inspekcija nije reagirala, završilo je nažalost tragično kako je završilo.

Gđo. zastupnice, to što ste me pitali je vezano uz jedan drugi Zakon o odgoju i obrazovanju u kojem unutra je definiran status i položaj ravnatelja u školama za koji mislim da ga jednako tako treba promijeniti. Mi sad imamo situaciju da su ravnatelji stalna radna mjesta sa izbornim periodom, prema tome nakon proteka vremena od 4.g. ti ravnatelji idu na ponovne izbore, međutim su svoja radna mjesta učitelja ili profesora napustili i izgubili i oni definitivno nakon toga nemaju mogućnost povratka na svoja prethodna radna mjesta s kojih su došli poput recimo dekana.

Uvaženi ministre, evo pozdravljam vašu odlučnu namjeru da se ukinu anonimne prijave koje su uvedene na, valjda po uzoru na populističku demokraciju da svatko svakoga može, može prijaviti, pa i one najbolje koji rade svoj posao po svim uzusima. Ono zapravo što je bio problem kod anonimnih prijava je da iako je ona anonimna zapravo nakon odlaska prosvjetne inspekcije iz škole zna se anonimni prijavitelj i zapravo ostaje nered u zbornici. I ovo je izvrsna stvar da mi zapravo školu u kojoj treba biti ozračje tolerancije, veselja, smijeha, radosti, usvajanja znanja i vještina da to bude prvo, a da ne budu prve anonimne prijave koje obično upućuju oni koji svojim radom se nisu dokazali u sustavu odgoja i obrazovanja. To je upravo bila i namjera ovih izmjena i mislim da će ovim izmjenama takve anonimne prijave iz samih škola zbog nekih neriješenih međuljudskih odnosa i kolegijalnih odnosa biti, biti daleko, daleko manje.

Međutim, kad gledate koje su zadaće inspektora onda između ostaloga on utvrđuje stanje kako se ispunjava obveza praćenja rada, napredovanje učenika, pohvaljivanja, nagrađivanja, ocjenjivanja.

Gđo. zastupnice, da tu se preklapa, ljudi najčešće oni koji ne rade u samim školama ne vide razliku između prijava prema prosvjetnoj inspekciji za pojedine segmente obrazovnog procesa, pa onda se tuže na određeno postupanje odnosno rad samog, samog nastavnika u izvođenju nastave ili, ili, ili kontroli naučenog znanja učenika itd., to spada stvarno u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje, dakle drugih tijela.

Evo ja imam nešto malo drugačiji pogled na stvari od većine zastupnika s kojima se u nekim drugim temama i slažem. Dakle, što se tiče anonimnih prijava koje su pri tome i neutemeljene, mislim da svatko tko objektivno i kvalitetno dobro radi svoj posao nema ništa protiv stotina ako treba takvih anonimnih i neutemeljenih prijava, ovdje se treba postaviti pitanje na koji način radi prosvjetna inspekcija. Ako je njezin rad kvalitetan, ako uistinu utvrđuje nepravilnosti tamo gdje ih ima, a potvrđuje odbacivanjem prijava nakon što utvrdi činjenično stanje da ništa nije bilo sporno, tada se podiže kvaliteta obrazovnog sustava u cjelini. Mislim da bi prosvjetnu inspekciju trebali i po službenoj dužnosti preispitati, svaki navod, svaku sumnju da je nepravilnosti negdje bilo pa čak i kada povod za postupanje proizlazi iz informacija objavljenih u medijima, tada ćemo biti na tragu onoga čemu bi prosvjetna inspekcija uistinu treba služiti. Uvažena zastupnice, naravno da je prosvjetna inspekcija jedan od ključnih segmenata i da rada prosvjetne inspekcije treba služiti u prvom redu za unapređenje kvalitete naših prosvjetnih institucija osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u prvom redu, međutim moram vam jednako tako reć da u RH maloprije sam spomenuo onaj broj od 12.000 predmeta u zadnjih pet godina, to sve skupa je radilo i obavljalo slovom i brojem u RH 35 inspektora, nema ih više. Nažalost, nevjerojatno ali ne postoji neka posebna volja ljudi da se bave tim poslom što je svakako jedan od problema, a micanje u stranu anonimnih prijava u prvom redu doprinosi onome što smo maloprije govorili, a to je razračunavanje sa pojedincima, a kada one u masu slučajeva nisu osnovane. Uvaženi ministre. Prosvjetna inspekcija i anonimne prijave su značajna i bitna tema, naravno da su bitni učinci utjecaja na našu prosvjetu, naravno i u zaštiti prosvjetnih djelatnika, a pogotovo naših učenika i njihovih roditelja. Međutim ja bih vam ovdje samo spomenuo, pošto su osnivači uglavnom županije ili gradovi, uglavnom županije škola da jednostavno u školama danas imamo organizirani prijevoz naših učenika koji su financirani ministarstvo, županije ili negdje lokalne samouprave ili roditelji, međutim ne znam jeste li vi upoznati i prosvjetna inspekcija da toliko često u Sinju i Cetinskoj krajini autobusi koje vi plaćate kao mislim ministarstvo, država i županija kao osnivač, da jednostavno se roditelji boje poslati svoju djecu tim starim autobusima koji imaju na stotinu godina. To su autobusi gdje djeca doslovno ugrožen život, svako nekog vremena izgori neke autobus.

Kao saborski zastupnik ste povrijedili čl. 238.jer ima interes učenika, roditelja s toga područja i pitam ministra zna li prosvjetna inspekcija za ove slučajeve gdje su životi ugroženi djece.

Prosvjetna inspekcija ima zadano jasno definiran djelokrug svog rada i prosvjetna inspekcija nije zadužena za transport i javni prijevoz. Moram reći da je to sigurno jedan od važnih segmenata, naravno da prevozimo djecu i da djeca u svakom slučaju moraju biti sigurna. Prosvjetna inspekcija rješava problem unutar školskih institucija, naravno rješava i onda kada dolazi do određenih ugroza, ako ne imamo tu i druga tijela u tom slučaju interveniraju.

Ne. Otvaram raspravu. Ministre možete otići na mjesto.

Hvala vam. Pred nama je doista značajna tema, međutim ne smijemo nikad i ne smetnemo s uma izniman značaj ljudi koji se svakodnevno predaju u prenosu znanja našim mladim generacijama. Svi vi koji ste imali priliku biti u tom zvanju u toj službi znadete koliko je to plemenit, ali mukotrpan odgovoran posao, koliko je on značajan za buduće generacije, za samu opstojnost zapravo zajednice. I svakom nastavniku, kako onom osnovnoškolskom, srednjoškolskom, visokoškolskom i u svakom drugom obliku edukacije temeljno je i bitno najvažnije načelo životno da što više zna, da on osobno učini sve što je u njegovoj moći da proširuje granice svojeg znanja odnosno da to neznanje koje je objektivno takvo kakvo jeste, zato postoji cjeloživotno učenje, bude što manje. Dapače, da kad izađe pred te pametne, drage, dobre ljude mlade, djecu da na njih ostavi dojam da se učenje isplati i da im bude uzor. I svi koji tako rade i sustav koji je postavljen tako, da naši nastavnici, naši učitelji upravo budu uzor djeci, oni dobro rade. Ova odluka koju ste zapravo taj zakon i pravilnik kojim intervenirate da i implicirate da postoji u tom krugu ljudi osobe koje neodgovorno obavljaju svoj posao, već sama po sebi je eto možemo reći poraz ovog idealnog stajališta koji sam iznio. Ali moramo biti svjesni da je to život i da to postoji jer najgora stvar koja se može dogoditi u jednom obrazovnom sustavu da nam dolaze mediokriteti, da nam dolaze ispodprosječni na mjesto učitelja, profesora i da takva svoja skromna znanja prenose na mlade generacije onda to u startu ta negativna selekcija dovede do toga da ili roditelji moraju intervenirati pa dodatno plaćaju instrukcije za svoju djecu ili postoje nadareni programi, ali oni koji su prepušteni takvom sustavu lošeg obrazovanja, sasvim sigurno izlaze van suficijentni i prikraćeni kao generacija za ono što smo im kao društvo dužni dati. Zato pozdravljam sve elemente, sve pokušaje da se na jedan normalan civiliziran način pokuša dat i doista dat do znanja ljudima koji ne rade svoj posao da ga počnu bolje obavljat jer štete koje čine su ogromne. Ali isto tako g. ministre Fuchs učinite sve, nemojte štediti novac kojeg znam da nemate pretjerano puno u edukaciju profesora. To je ključno. Nekad davno su tu bile i tromjesečne edukacije, nekad davno što ću reć čak u ratno vrijeme prije 10, 15 godina da ne govorim dalje, o svim elementima struke u svim znanstvenim disciplinama naši profesori su se okupljali, razmjenjivali ta znanja, gosti profesori na višim razinama su im predočavali osobno novitete, novine na nekim drugim razinama, no nažalost toga danas nema, toga danas kao što smo imali prilike slušati prije dvije godine u velimo protestu učitelja praktično tih novaca nema i mi smo se ograničili na rješavanje … čiste plaće, da ne govorim nešto drugo. Ali za osiguravanje jednog kontinuiteta jedne kvalitete nastave na svim razinama vi morate ostvariti i naći novac da se ti profesori zapravo i nastavnici kontinuirano obrazuju i to sustavno, ne samo da budu prepušteni svojoj vlastitoj odgovornosti što oni i čine nego naprosto da se s vremena na vrijeme nađu kao što se nađu i suci, kao što se nađu i državni odvjetnici, kao što se nađu u nekim seminarima mnogi drugi kolege gdje je to nužno, tim prije to moraju obaviti i naši edukatori, naši djelatnici od kojih velim puno, puno toga ovisi. I svi mi ovdje danas smo duboko zahvalni i svi oni koji nas gledaju svojim profesorima. Svaki je ostavio jedan trag i svaki je djelovao na nekog od nas da se posvetimo nečemu, bilo da smo bili na selu, bilo da smo bili u gradu, ti dragi ljudi su prvi prozor u svijet našoj djeci, a kada su odrasli onda im otvaraju nove prostore. I zato mi ćemo dati potporu vašoj inicijativi da ovdje pomognete, pomognete kvaliteti obrazovanja, ali vas i obvezujemo kao saborski zastupnici da kao ministar i vaš tim učinite sve da se olakša našim profesorima da što lakše dolaze do znanja i da im ne bude taj dolazak u učionicu zbog njihovog siromaštva, zbog nedovoljne brige društvene zajednice prevelik teret.

Dobro.

Drago mi je da ću danas ovdje s ovog mjesta u Saboru govoriti o profesorima i učiteljima i njihovom položaju u društvu.

Jako sam volio taj posao i naučio sam cijeniti vrijednost učiteljskog poziva. Uistinu sam davao sve od sebe, radio s odličnim ljudima u Osnovnoj školi Srdoči i kao što sam rekao 14 godina u poznatoj Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci, a upoznao sam mnoge, mnoge druge kolege iz drugih škola. Današnji Zakon o prosvjetnoj inspekciji pred nama trebao bi riješiti jedan dio problema koji muči naše profesore i učitelje, a to je postupanje prosvjetne inspekcije. Kada i kako i postupa prosvjetna inspekcija, temeljem kakvih prijava postupa? Koja su prava podnositelja prijava i kakva su prava prijavljenih prosvjetnih radnika? Na sva ova pitanja današnji zakon trebao bi dati odgovore, ali odgovori su djelomični. S obzirom na ova dva članka koja se mijenjaju, dopustite mi reći, kao da je i Vladu zahvatio val predizbornog populizma kojeg vladajući vrlo često spominju zaboravljajući da su upravo oni rodonačelnici autentičnog hrvatskog populizma. Htjelo se našim prosvjetnim djelatnicima prodati priču da će po ovom zakonu biti zaštićeni od šikanoznog postupanja utemeljenog na anonimnim prijavama, a prava istina da s ovim zakonom ništa u bitnome ne mijenja. Propisuje se samo da je prosvjetna inspekcija dužna postupiti potpisanim prijavama iz čega onda proizlazi da uvijek se može uzeti u obzir i anonimne prijave. Gospodo, jedino što je novo u ovom zakonu je odredba po kojoj prosvjetna inspekcija može odbiti prijave koje se ponavljaju, a o kojima je inspekcija već donijela meritornu odluku. I to je manje-više to. Učitelji, morate znati što se događa, hrvatska javnosti morate znati što se događa, ustvari ništa posebno novo. Mislim da je ministarstvo moglo puno više i puno bolje. Fenomen anonimnih prijava ili ja ću reći obijesnog anonimnog prijavljivanja u našem školstvu posljednjih godina je eskalirao i postao je sveprisutan, puno je razloga za to. Nekad postoje nesuglasice unutar škole, svi mi koji smo radili u sustavu točno znamo što se događa. Nekad postoji pretjerana, a neutemeljena ambicija roditelja oko školskog uspjeha djeteta, puno je tu razloga. Ali na kraju često u toj paljbi anonimnih prijavitelja stradaju pošteni ljudi, dobri, marljivi, pošteni učitelji oni dobiju po glavi, oni dobiju po glavi, pritisnuti inspekcijama, prijavama, nerijetko ljudi napuste profesiju kojoj su posvetili svoj život.

Ko štiti naše učitelje? Ko ima taj plašt koji je natkrilio naše učitelje i rekao čuvat ćemo vas zato jer ste nam važni, zato jer ste nam bitni, zato jer nam vrijedite, zato jer bez vas Hrvatska ne može ići naprijed, bez obrazovanja, bez učitelja, bez profesora? Institut anonimnih prijava se od trenutka od kada je uveden baš jako zlorabio. Ako se iz bilo kojeg razloga pitate kako učitelju zagorčati život, odgovor je vrlo jednostavan, anonimna prijava. Kako učitelju zagorčati život, egzistenciju, sve? Anonimna prijava prijatelju, anonimna prijava. Ako učitelj slučajno nekog krivo pogleda, anonimna prijava, ako ga se netko poželi riješiti, anonimna prijava. Odjednom učitelj dobiva desetke i desetke anonimnih prijava i čovjek na kraju kaže, ma dosta mi je i digne ruke, promijeni branšu ili mijenja školu. Ako učitelj slučajno naleti na roditelja koji ima velike planove za svoje dijete, a koje je ustvari popustilo u školi, eto ga opet u labirintu anonimnih prijava iz kojega je teško pronaći izlaz. I kolikogod bio dobar i pošten učitelj nisi nikad siguran kako će to završiti i to je realitet, to je istina, nisi nikad siguran.

Hoćeš li uspjeti uvjeriti tu inspekciju koja ti dolazi nad glavom. Mnogi su nažalost potpuno neopravdano koristili instituciju anonimne prijave za svoje osobne obračune i tome treba stati na kraj hitno g. ministre molim vas u ime hrvatskih učitelja, stanimo tome na kraj više. To je ono što mi moramo riješiti. Prosvjetna inspekcija ne smije nikada, baš nikada i nikome poslužiti kao alat za neki osobni obračun ili za bilo koji na koncu obračun. Kolegice i kolege, molim vas da zaštitimo naše prosvjetne djelatnike, da ih doista zaštitimo od anonimnog šikanoznog postupanja i maltretiranja. Obrazovni sustav ko i svi javni sustavi ima svoju hijerarhiju. Prvi stupac za rješavanje svih problema je uvijek razina škole i ravnatelja, to ne smijemo zanemariti, razina škole i ravnatelja, a ne da se preskaču te stepenice i odmah se ide na ministarstvo, odmah se ide na inspekciju. Mogli ste stoga u zakonu barem pokušati urediti postupanje po anonimnim prijavama kao iznimku da se po anonimnim prijavama postupa kada postoje i druge informacije o nekom problemu. Ovako će anonimne prijave i dalje biti najčešći alat za šikaniranje profesora i učitelja. Netko konačno tome mora reći dosta. Vi u Vladi i mi ovdje u HS-u pozvani smo da djelujemo i da zajedno otklonimo ovaj problem, a ne da ga zakamufliramo i da još takvu kamuflažu predstavimo hrvatskoj javnosti kao rješenje. To nije rješenje. Učinimo sve što možemo da zaštitimo naše učitelje, sretni i zadovoljni učitelji u školama zalog su kvalitetnog obrazovanja, a time i perspektive naše djece koja su temelj budućnosti Hrvatske.

Izvolite.

Poštovani ministre. drugi puta danas odmah ću zapravo započeti tako da kažem da ćemo ovaj predloženi zakon podržati. Smatramo i ja osobno tako mislim da je sustav anonimnih prijava bio kontraproduktivan, zapravo se cijeli mehanizam kontaminirao i proizveo je mnoge zloupotrebe i o tome je već sasvim dovoljno rečeno da nema potrebe ponavljati. Zato je ova promjena bila i potrebna i dobrodošla je. Međutim rad prosvjetne inspekcije uglavnom se odnosi na kontrolu usklađenosti školskih aktivnosti sa zakonima, sa pravilnicima, općim aktima, godišnjim planom i programom, školskim kurikulumom zato jer se djelatnost prosvjetne inspekcije svodi uglavnom na usklađivanje normativnog funkcioniranja škole, a obrazovni proces je međutim mnogo složeniji. Suviše je složen da bi se mogao vrednovati i procjenjivati i kontrolirati samo kvantitativnim i formalnim mjerilima. Zato je uloga inspekcije diskutabilna jer procjenjuju samo formu, a nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor i ne može suditi o kvaliteti rada nastavnika. Zato je položaj prosvjetnih inspektora paradoksalan jer oni kontroliraju normativnu usklađenost, a nisu pravnici dok nastavnici ili stručni suradnici već odavno nisu ako su ikada i bili. I zato su u konačnici i rezultati nadzora prosvjetne inspekcije uvijek plošni i ne obuhvaćaju sve segmente tako složenog procesa kao što je odgojno obrazovni. A da je odgojno obrazovni sustav iole normalno razvijen, da je kreativna, da je autonoman prosvjetna inspekcija ne bi ni trebala početi postupanje po možda po većini prijava koje je dobila, a svakako ne po prijavama ako nisu ispunjeni sljedeći koraci odnosno ako nisu po uočavanju ikojeg problema prijeđe na sljedeće stepenice. 1. redovna komunikacija na liniji učenik-roditelj-razrednik-predmetni nastavnik-stručno pedagoška služba. 2. Nastavničko vijeće, 3. Etičko povjerenstvo, 4. onda kada je posrijedi radni spor ili je u pitanju kolektivni ugovor, sindikat i 5. naravno Školski odbor jer kada bi ikoji problem kad nastane prošao sve te instance zasigurno bi se putem iskristaliziralo sveobuhvatno rješenje mnogo stručnije, mnogo kvalitetnije i bolje od formalno birokratskih nalaza prosvjetne inspekcije. U tom smislu je uzaludno nadati se da ćemo unapređenjem rada prosvjetne inspekcije unaprijediti rad škola.

Do učitelja je da ulaže svoje znanje, kreativnost i entuzijazam, na ravnateljima je da šire i obogaćuju programe te čuvaju i njeguju autonomiju, školsku autonomiju, do roditelja je da sa interesom i žarom participiraju i grade kulturu sudjelovanja umjesto kulture pritisaka, na osnivačima dakle na politici je da odustanu od prakse biranja odnosno postavljanja ravnatelja temeljem klijentelizma i političkog voluntarizma te da izgrade kriterije zasnovane na programima i kompetencijama. I konačno onda na svima nama, ne samo na ministarstvu nego na svima, na društvu u cjelini, na svima nam je onda da one prve u ovom procesu, prve nabrojane prve spomenute, a to su učitelji, da prepozna i to u svakom smislu prepozna kao one koji zaista stvaraju novu vrijednost. Tek tada, tek ako tako bude kad tako bude, tad će ne samo izmjene i dopune Zakona o prosvjetnoj inspekciji nego i Zakon o prosvjetnoj inspekciji pa i prosvjetna inspekcija bit puno manje važnija. Sljedeći klub zastupnika bit će onaj Centra i GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre još jedanput, drage kolegice i kolege. Puno se proteklih godina pričalo o cjelovitoj kurikularnoj reformi, još malo pa će proći pet godina od kada je 50.000 ljudi ustalo i prosvjedovalo u obranu reforme obrazovanja. Mislim da ova zemlja ne pamti tolike prosvjede odavno.

Učitelji i nastavnici trebaju uživati veliki ugled u društvu, a karijere u sustavu odgoja i obrazovanja trebalo bi biti među deset najpoželjnijih karijera. Je li tome tako danas? Pa mislim da i ove anonimne prijave na neki način ugrožavaju taj položaj nastavnika i učitelja u našem društvu.

Sredinom 2019.g. nastavničke grupe koje su se organizirale putem društvenih mreža potaknule su potpisivanje peticije kojima su pozvale Ministarstvo obrazovanja da ukine mogućnost anonimnih prijava prosvjetnih djelatnika. U njoj su tražili da se zaštiti funkcioniranje sustava, onemogućavanjem anonimnih podnesaka prosvjetnoj inspekciji. Tražili su dakle da se ne uvaže podnesci iz kojih se vidi da podnositelj podneska nije poštovao uobičajeni protokol i hijerarhiju institucija. Dakle, prvo žalba nastavniku ili razredniku, učiteljskom, nastavničkom vijeću, ravnatelju, školskom odboru. Anonimnost prijava možda na prvi pogled štiti učenika od potencijalne kasnije osvete učitelja, međutim ovdje je zapravo riječ o mogućnosti zlouporabe zbog eventualnog prekršaja koja se ne mora ni dogoditi, a dogodi li se sankcionirat će se. Drugim riječima, zbog presumpcije krivnje uveden je instrument koji u nekim situacijama koči pa čak i onemogućuje odgojno obrazovni proces. Također recipročno kaznenim odredbama ustanovi i ravnatelju nadziranim osobama u slučaju dokazanih propusta ta peticija je tražila i kaznene odredbe za čelnike prosvjetne inspekcije odnosno podnositelja podneska prosvjetnoj inspekciji ako se propusti ne utvrde.

Nakon predaje potpisa nastavnici su i dalje nastavili ispunjavati peticiju, potpisivati peticiju sa željom da se konačno suzi prostor za neutemeljene i lažne prijave koje su godinama izvor zlouporabe, frustracija, degradacija, pritiska i iživljavanja nad i onako u društvu podcijenjenim prosvjetarima. U posljednjih pet godina čuli smo cifru 25% prijava je bilo anonimno. Evo ove godine ipak se nešto pomiče s mjesta, ovo je zakon kojega ćemo isto tako podržati. Na ovaj zakon u javnom savjetovanju stiglo je više od odnosno točno 435 komentara. Neke od zamjerki ili možda nejasnoća iz prijedloga izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji proizlazi da se eventualna prijava nepoznatog podnositelja neće smatrati podneskom i da prema njoj prosvjetna inspekcija nije dužna postupati, no ne i da se prema njoj nužno neće postupati. Dakle, najavljuje se ukidanje anonimnih prijava osim naravno ako je riječ o nepoznatom podnositelju temeljem čijeg se zahtijeva postupak očito može pokrenuti po službenoj dužnosti što je uostalom u praksi bilo moguće i do sada. No u obrazloženju je također navedeno kako je sve to potrebno posebno razjasniti u svjetlu činjenice da podnositelji podneska poznati ili nepoznati nisu stranke u inspekcijskom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti. Nastavno uz navedeno postavlja se pitanje, zašto se sada službeno uvodi pojam nepoznatog podnositelja i kako uopće može postojati nepoznati podnositelj podneska kad podnesak mora imati podatke o podnositelju ime, prezime i ostale podatke kako bi se uopće smatrao podneskom? Dakle je li ovo previd samo u tekstu ili je nešto namjerno ovako izrečeno neodređeno? Dakle, ono što i autori ove peticije traže da se onaj podnesak koji nema podatke o podnositelju neće uopće uzeti u razmatranje. Vi ste ovdje rekli u iznošenju i u odgovorima na replike da se to ostavlja na procjenu ipak, dakle ne zabranjuju se anonimne prijave, ali se ostavlja na procjenu jesu li prave ili nisu. Problem koji treba riješiti nakon izmjene ovog zakona to je postupanje Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i te dvije agencije mogu primiti prijavu na rad nastavnika od roditelja, škola, pravobraniteljice ili pak anonimnih prijava, može im prijavu proslijediti i prosvjetna inspekcija, a mogu i sami postupati. Pitanje je hoće li se agencija držati toga da neće izlazit u nadzor na anonimne prijave koje i sama dobije? Zašto je to tako? Zato što prosvjetna inspekcija o čijem zakonu raspravljamo ne provodi nadzor odnosno postupak protiv osoba, nije nadležna za stručno pedagoški nadzor nad radom odgojno obrazovnih radnika tj. nastavnika to rade agencije i njihovi savjetnici. Ono što sam i u svom pitanju i replici na vaše izlaganje ministre napomenula, dakle van ovih anonimnih prijava to je problem sporog i nikakvog postupanja te iste inspekcije kada je riječ o prijavama nastavnika na rad ravnatelja. Kako ste rekli u odgovoru ispada, dakle rekli ste inspekcija evo nikad nije smijenila ravnatelja jer na taj način dogodit će se da će čovjek ostat bez posla, to bi značilo da evo nema veze ako loše radi, ako krše zakon i ako je ta prijava opravdana, neće im se ništa dogoditi, a to je zapravo loše. Evo iznijela sam jedan strašan slučaj dakle zašto je tako lako nagazit nastavnika, a ravnatelje je tako teško izmaknuti iz fotelja? Pa možda i zato što evo čuli smo već i primjedbe ovdje što je u samom postavljanju tih ravnatelja dosta i onoga što zapravo cijelu Hrvatsku tišti odnosno političkog postavljanja, korupcije, klijentelizma, dakle i u taj dio našeg društva i on pati od političkih postavljanja i nešto čega se trebamo riješiti.

Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnikom još jednom, Klub zastupnika SDP-a podržat će Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Rezultat je to dugogodišnjih težnji učitelja i nastavnika odgojno obrazovnih djelatnika, ali i vrlo iskazanog jasnog stava na dosad nezapamćenom najdužem i najvećem prosvjedu i štrajku kojega su proveli odgojno obrazovni radnici krajem 2019. godine tražeći u tom trenutku s jedne strane da im se poveća koeficijent za složenost poslova za 6,11%, a s druge strane isto tako i da se između ostalog ukine onaj suludi sustav lumena na koji se svelo svo stručno usavršavanje, zamišljeno stručno usavršavanje tadašnje ministrice Divjak što jest mogao biti jedan segment stručnog usavršavanja, ali nikako početak i kraj istoga u prikupljanju znački. Evo, godinu i mjesec dana poslije prije nekoliko dana kako nas je izvijesti gospodin Mihalinec šef sindikata srednjih škola, ispunjen je i zadnji dio zahtjeva o povećanju koeficijenta složenosti poslova za 6,11%, malo se to odužilo znamo zbog čega, a evo čini mi se da kroz ovaj prijedlog zakona idemo i u pravcu težnji koje su iskazane i na prosvjedu i što je rekla i kolegica Puljak i kroz jednu opsežnu peticiju koja je uručena tadašnjem vodstvu ministarstva. Ovo jest mali korak i podržavam vas ministre u onome što ste rekli u uvodnom dijelu da ovaj Zakon o prosvjetnoj inspekciji zapravo traži malo ozbiljnije promjene.

Prošlo je već dosta, dosta godina od kada ovaj zakon živi, društvo je išlo naprijed, odgojno obrazovni sustav je išao naprijed no bojim se da ovaj zakon možda i nije pratio, neću reći trendove, nego potrebe. Podržavamo, dakle dva su ključna elementa i aspekta ovoga prijedloga zakona. On zaštitu jamči na neki način, zaštitu prosvjetnih djelatnika i školskih ustanova od proizvoljnih ili neutemeljenih prijava u smislu da taj netko tko se želi požaliti na kršenje zakona ili nečega što je u ovlasti prosvjetne inspekcije mora imati barem toliko stabilnosti i vjere u ono što piše da bude spreman iza toga stati imenom i prezimenom. E sad, hoćemo li mi to jamčiti ako pogledamo Članak 1. i 2. odnosno stavak 1. i 2. Predloženog Članka 1., mi smo rekli da inspekcija postupa po podnesku odnosno po prijavi, po predstavci, a da predstavka da bi se smatrala predstavkom mora sadržavati ime, prezime, adresu stanovanja, podatke za kontakt za fizičke osobe, a za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis odgovorne osobe. Slažem se onim kolegicama i kolegama koje su rekle da bi identifikacija prijavitelja koja naravno njena namjena nije da se urbi et orbi objavi svima, ona će biti poznata inspektoru, ovlaštenoj osobi, on je obvezan kroz ovaj zakon službenom tajnom čuvati anonimnost prijavitelja što je logično i normalno, ali ne vidim razlog zašto ovdje ne bi bili navedeni oni ključni identifikacijski momenti kao što je ili vlastoručni potpis ili OIB. Sad možda ulazim u područje da je zabranjeno tražiti OIB u ovom dijelu, tu se ograđujem odmah od toga, ali vlastoručni potpis ne vidim ni jedan razlog zašto bi on izostao kao preduvjet kod fizičke osobe ako je propisan za pravnu osobu. Nakon odluke o, dakle to je ingerencija same ovlaštene osobe odnosno prosvjetnog inspektora da procijeni na temelju, na temelju podneska hoće li biti pokrenut postupak ili će se odbaciti nazovimo to tako kolokvijalno prijava.

Do sada je taj rok bio 30 dana, sad nema nikakvog roka, znači nema nikog se obavještava o tome. I to bi bilo to što se tiče samog teksta zakona. No, iskoristit ću još ovih 4 minute da bih samo podijelila s vama neka svoja, svoja promišljanja. Različite zemlje su to različito ovaj uredile, Finska toliko često u Hrvatskoj citirana i onako zemlja koju često gledamo kad govorimo o kvalitetnom sustavu obrazovanja ona recimo uopće nema ovaj inspekciju. E sad je li to toliko uređeno da inspekcija nije potrebna ili su stvari uređene na drugi način, to je sad stvar o kojoj možemo raspravljati nekom drugom prilikom. Velika Britanija i Irska pak njihove inspekcije imaju ogromne ovlasti do te mjere da vam mogu zatvoriti školu, znači potpuno velike ovlasti veće možda nego li ima ministarstvo u ovom trenutku u RH. Mi smo se odlučili za ovaj, ovaj srednji ja ću to tako reći put umjerenih ovlasti. Međutim ono o čemu bi možda trebalo razmišljati u budućnosti da se inspekcija ne percipira i da ne bude zaista suštinski svedena na to da je ona dio nekakvog restriktivnog ili represivnog aparata i da joj se zajedno sa Agencijom za odgoj i obrazovanje kroz ovaj dio stručno pedagoškog nadzora i ovog inspekcija kojeg ne možemo promatrati odvojeno nego su zajedno da im se da možda veća savjetodavna uloga i kod napredovanja i kod usavršavanja koja su ionako manjkava u našem, našem sustavu. Treće, točno je i krenite se boriti i vi i budući ministri za to da se ono na neki način ekipira jer zaista 35 inspektora kroz 4 područna ureda Zagreb, Split, Osijek, Rijeka koji rade sa negdje 2.000 prijava godišnje imaju, 2.000 je nadziranih ustanova što osnovnih, što srednjih škola, što predškolskih ustanova što drugih škola odnosno ne škola, nego ustanova koje provode odgoj i obrazovanje to mogu biti pučka otvorena učilišta, ustanove obrazovanja odraslih, sve je to zapravo nadležnost, nadležnost inspekcije i nadzor nad 60.000 zaposlenih u sustavu to je nenormalno naprosto raditi kvalitetno posao s toliko malim brojem ljudi koji su uz to i vrlo malo plaćeni ako uzmemo u obzir kojeg oni profila trebaju biti u nekim drugim segmentima imaju puno veće, veće plaće. Meni je žao, znači ali i četvrto ako govorimo o nekim utvrđenim nepravilnostima tipa da se poslovalo odnosno da su se sklapali primjerice ugovori o radu mimo zakona, da neke osobe rade mimo provedenog natječaja, kada se tu utvrdi tu inspekcijskim nadzorom, što će dogoditi, dogodit će se to da će biti zabrana rada odnosno otkazan ugovor o radu, kome, onome ko radi bez takvog ugovora, a što će se dogoditi onima koji su nositelji, zapravo učitelj, nastavnik nije stranka u postupku to je pravna osoba u ovom slučaju škola koju zastupa ravnatelj. Što će se dogoditi primjerice ravnatelju koji je odgovorna osoba i za funkcioniranje škole i za sve ono što se u školi događa direktno u ovom slučaju na temelju odluke školskog odbora i onaj koji potpisuje taj ugovor, neće se dogoditi ništa. Dajmo malo ujednačimo te kriterije, ako imamo nekakve, nekakva upozorenja kao prvu razinu i traženje da se isprave nedostaci, a nakon toga posežemo i za kaznama dajte ujednačimo to na način da to budu, da budu na jednak način tretirani i učitelji, nastavnici odnosno zaposlenici u odgojno obrazovnim ustanovama ali i s druge strane i ravnatelji. I treće, četvrto znači ne može inspekcija napraviti toliko koliko može jedan ravnatelj općenito za klimu, način poslovanja, međuljudske odnose u jednom radnom kolektivu. I meni je žao što smo odustali od ideje licenciranja ravnatelja kojima bismo profesionalizirali sam taj sustav, izbjegli bismo i ovo da ne znamo što ćemo s njima nakon što postanu ravnatelji jer se više nažalost ne mogu vratiti u sustav i razmisliti možda da oni kao u nekim drugim zemljama nakon svog ravnateljskog mandata s obzirom na iskustva koja imaju ako su bili dobri napreduju, da budu savjetnici da naprosto imaju nekakvu, nekakvu, ili najbolji ravnatelji da budu na kraju krajeva prosvjetni inspektori dobro plaćeni. Znači to je nekakav koncept koji, kojim trebamo ići, kojem trebamo težiti da koristimo iskustvo, znanje svakoga i na najbolji način ga valoriziramo isto tako i ravnatelje isto kao i učitelje i nastavnike i kod licenciranja koje je nažalost izgubljena ideja, ali i da isto kažnjavamo kada se krše nekakve dobre, dobri uzusi, zakonski propisi ono što bi škola trebala biti odgojno-obrazovna ustanova i primjer u Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Rade Šimičević. Izvolite.

Još jednom pozdrav ministre sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici evo pred nama je Prijedlog Zakona o prosvjetnoj inspekciji i svakako pozdravljam odličnu namjeru još jednom ministra znanosti i obrazovanja da se urede odnosi u svezi anonimnih prijava koje su stvarale tenzije u svim kolektivima u sustavu odgoja i obrazovanja. Anonimna prijava koja je uvedena po uzoru na populističke demokracije s ciljem da svatko može uputiti pritužbu pa i onima koji svoj posao rade po svim uzusima najbolje. Iz prakse znamo kako su anonimne prijave u većini slučajeva bivale odbačene kao neosnovane, ali nakon anonimne prijave gotovo uvijek je dolazilo do dramatičnih poremećaja u zbornici. Iako se nazivaju anonimnim prijavama uvijek se iza odlaska prosvjetne inspekcije otkrilo anonimnog prijavitelja. Kako bi se izbjegle neželjene situacije u školi zalažemo se da se takav oblik nazora dokine i da se ne izlazi na uvid nego kod potpisanih prijava, a nepotpisane odbacuju kao neutemeljene. Isto tako ovdje želim reći da bi prije izlaska prosvjetne inspekcije na uvid ravnatelj odnosno ravnateljica trebala imati uvid u prijavu i obaviti prvi korak u rješavanju nastalog problema ukoliko problem zaista i postoji. Ovo je zamolba većine od 50.000 odličnih nastavnika i nastavnica koji rade u sustavu odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i jasan znak kako je neke članke zakona potrebito odnosno nužno mijenjati jel ih nije prihvatio život i nisu potvrđene kao valjane. Ovim izmjenama zakona u Članku 13. i u Članku 16. želi se zaustaviti samovolja pojedinaca te zaštititi nastavnika koji kvalitetno i odgovorno radi svoj posao u sustavu odgoja i obrazovanja odnosno odgajajući ono što je najvrednije naše mlade učenike. Ove izmjene su potpora svim marljivim i vrijednim učiteljicama i učiteljima kojima je rad u sustavu odgoja i obrazovanja poziv, a ne samo profesija a nikako onima koji su na svu sreću u manjini i nije im stalo do kolektiva i dobrih odnosa u kolektivu već do njihove samovolje koja je ispred društvenih vrijednosti i općeg dobra učenika koje poučavaju. Mnogi od takvih su koristili institut anonimne prijave kako bi se skrivali iza svog nerada, a ujedno narušavali međuljudske odnose u kolektivima. Predložene izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji shvaćam kao osnaživanje argumentiranog prijavljivanja nepravilnosti bez obzira o kome se radi uz istodobno obeshrabljivanje onih koji podnose neutemeljene, subjektivno motivirane anonimne prijave. Također potpisivanjem prijava smatram poticanje građanske hrabrosti koja je u ovom trenutku možda u Hrvatskoj potrebnija više nego ikad. Ne treba pritom zaboraviti kako nije riječ samo o podnescima kojima se ukazuje na možebitne nepravilnosti u radu ravnatelja koji su daleko ispred svih po anonimnim prijavama, te učitelja i nastavnika, a ti podnesci najčešće i nisu u nadležnosti prosvjetne inspekcije, nego agencije koja provodi stručno-pedagoški nadzor već je primarno ovdje riječ o zaštiti učenika, te o ovom problemu treba pristupiti krajnje ozbiljno i odgovorno. Ovo je početak vjerujem sveobuhvatnog rada na kvalitetnijem normatiranju sustava gdje bi se težište trebalo biti na nastavnom procesu, odnosno odgoju i obrazovanju s ciljem stavljanja u fokus učenika i stjecanju novih znanja i vještina. Važnije od ovih izmjena je zapravo vratiti odgojnu komponentu škole koja se izgubila. To najbolje znamo mi koji smo radili i koji još uvijek radimo u sustavu odgoja i obrazovanja. Isto neminovno ukazuje na potrebu boljeg i cjelovitijeg uređenja prava, ali i obaveza svih dionika u ovom procesu, dakle odgojno-obrazovnih i drugih djelatnika školskih ustanova, roditelja i učenika. Uloga Prosvjetne inspekcije je nadzor zakonitosti rada školske ustanove, ali ne stručno pedagoški nadzor i tu se često brkaju ovi pojmovi. Zakon o Prosvjetnoj inspekciji kao provedbeni propis jest važan, ali i nije jedini alat prosvjetnim inspektorima u realizaciji te uloge. Pretpostavke za učinkoviti i objektivni nadzor treba tek stvoriti jasnim i nedvosmislenim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te nizu pratećih propisa jer nije dvojbeno kako praktična primjena zakona ukazuje na određene nedostatke i mogućnosti različitog tumačenja. Slijedom navedenog potrebno je osnažiti ulogu ministarstva u postupcima imenovanja i razrješenja ravnatelja u svim školskim ustanovama u kojima se plaća osigurava sredstvima državnog proračuna. Osnažiti ulogu i odgovornost stručnog poslovodnog rukovoditelja škole, odnosno ravnatelja i to kad su u pitanju pohvale, nagrade i sankcije, te realizacija godišnjeg plana i programa rada škole. Izmjenama i dopunama članka 106. Zakona osigurati funkcionalnost provjere podataka iz kaznenih evidencija na što u svojim izvješćima ukazuje i pravobraniteljica za djecu. Tu se misli da ljudi koji su već osuđivani da mogu doći u sustav odgoja i obrazovanja i uredno raditi i obrazovati naše učenike. Institucionalno drugačije pozicionirati stručno-pedagoški nadzor, precizirati rokove, ostvarivanja prava učenika i roditelja u postupku ocjenjivanja, te eventualne iznimke. Propisivanje prekršajnih prijestupa na temelju dosadašnje analize statistika najčešće pogreške detektirane od strane Prosvjetne inspekcije omogućilo bi primjenu mandatnih kazni izrečenih od prosvjetnih inspektora. Agenciju za odgoj i obrazovanje treba reformirati i povjeriti joj stručno-pedagoški nadzor u školama u učinkovitiji način nego što je do sad. Redefinirati ulogu pedagoške službe u školi, Etičkog kodeksa odnosno Nastavničkog vijeća. Školski odbor nadopuniti članovima Ministarstva znanosti, obrazovanja i osnažiti ulogu osnivača u upravljanju strukture škole. Ovo je samo nekoliko naznaka koje govore u prilog potrebi promjene Zakona o odgoju i obrazovanju koji iz njega proizlaze koji bi potom stvorili temelj za sveobuhvatne izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji i otklonile potrebu daljnjeg interveniranja u ovaj propis. Uređenjem zakonskih normi omogućilo bi se i obeshrabrilo one kojima je cilj stvaranje anarhije i nereda u sustav odgoja i obrazovanja, a primarni cilj bi ostao u poučavanje i stjecanje znanja i vještina, te odgoja i obrazovanja mladih naraštaja u duhu civilizacijskih i hrvatskih vrijednosti.

bit će onaj Domovinskog pokreta u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani tajniče, gospodine ministre sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Počet ću samo podsjećam gospodina ministra na raspravu sa zastupnikom Buljom. Pogledao sam članak, odnosno Zakon o Prosvjetnoj inspekciji i tamo u članku 11. unutar ovlasti jednog prosvjetnog inspektora piše da ima pravo i mora provjeriti provodi li se učenički prijevoz u skladu sa zakonom. Dakle, ono što je zastupnik Bulj rekao jest unutar nadležnosti Prosvjetne inspekcije. I drugo, zamolit ću vas u vašem završnom obraćanju nismo se dobro razumjeli, odnosno ja nisam najbolje formulirao pitanje. Dakle, pretpostavimo situaciju u kojoj jedna učiteljica ili nastavnica u školi podnese prijavu protiv ravnatelja iste te ustanove da sve trenutno ovim izmjenama zakona tražene podatke, dakle ime i prezime, kontakt adresu, sve što treba. Inspektor zaprimi taj podnesak i krene u postupak. On će naravno postupati prema ravnatelju, odnosno prema pravnoj osobi i čuvati identitet osobe koja je podnijela prijavu, jer na to ga obavezuju i ove izmjene. No ja sam vam želio reći što će se dogoditi u slučaju da tijekom samog prosvjetnog nadzora, odnosno u naknadnim mjesecima procure informacije o identitetu prijavitelja i da taj ravnatelj sazna tko ga je prijavio očigledno bi on mogao, ta osoba bi mogla imati neugodnosti unutar svoje radne zajednice, pa ću vas najljepše zamoliti da u vašem završnom izlaganju samom mi i na to malo odgovorite. Ono što sam ja primijetio, jest da tekst Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji sadrži samo dva aktivna članka. 167 stranica javnog savjetovanja. Činjenica je da je u samo 15 dana koliko je savjetovanje trajalo 435 osoba osjetilo potrebu da se uključi u javnu raspravu oko ovih izmjena zakona jasan je pokazatelj koliko je ovo važna, ali istovremeno i osjetljiva tema. Problemi u obrazovnom sustavu su ozbiljni, utječu na svakodnevni život sviju nas naročito na kvalitetu obrazovanja onih do kojih nam je najviše stalo naše djece, ali ne samo djece. Ti problemi utječu i na kvalitetu života i radnog okoliša preko 60 000 zaposlenih u obrazovnom sustavu. Nabrojat ću vam samo neke od tih problema. To su organizacije rada u školama, upisi djece u škole, broj razreda i broj djece u razredima, opterećenost djece nastavnim programom, sustav dodjele ocjena i praćenje rada djece u školama, izricanje pedagoških mjera, odnos zaposlenih prema djeci i njihovim roditeljima odnosno skrbnicima, izvješćivanje roditelja o napredovanju i ponašanju učenika, kvaliteta učeničke prehrane u školama, organizacija prijevoza učenika naročito u ruralnim dijelovima zemlje, organizacija učeničkih izleta i ekskurzija, zapošljavanje radnika u obrazovnom sustavu, zasnivanje i prekid radnih odnosa i da sad ne dužim. Sve su ovo trenutni problemi obrazovnog sustava, ali ujedno i točke u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji, točke koje u stvari predstavljaju opis radnog mjesta prosvjetnih inspektora. Danas raspravljamo o spomenutim izmjenama koje Domovinski pokret u potpunosti podržava i naravno zahtjev prema podnositelju da se identificira imenom, prezimenom, adresom i podacima za kontakt, a ako je pravna osoba naravno nazivom, sjedištem i potpisom, te ono što sam spomenuo uvodno obaveza inspektora i inspektorata da čuvaju osobne i druge podatke podnositelja. Podsjećam sve vas da istovremeno imamo i Zakon o stručno pedagoškom nadzoru koji provode tzv. školski nadzornici ispred dvije agencije popularno zvane AZO i ASO čiji bi posao trebao biti nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika skraćeno nastavnika. Na žalost većinu podnesaka čine pritužbe na rad nastavnika. Inspekcija mora pregledati sve te podneske, utvrditi u čijoj su nadležnosti i proslijediti ih agencijama na daljnju obradu. Stvarnost hrvatskog obrazovnog sustava nije lagana. Motiviranost mladih da se posvete nastavničkoj profesiji je niska iz više razloga – relativno mala primanja, izloženost svakodnevnim kritikama i nestručnim procjenama, opterećenost odgovornošću i nerealnim očekivanjima, epidemija bolesti covid-19 donijela je i dodatne probleme u sustavu obrazovanja krenuvši još od ožujka prošle godine samo je nastavila tamo gdje je stala blokada izvršenja nastave zbog štrajka nastavnog osoblja koji je trajao od početka školske godine 2019., 2020. Osobno sam otac djevojčice koja je u tome trenutku pohađala 4 razred strukovne škole i znam koji su bili problemi zbog neizvršenja nastave, odnosno zbog izvršenja nastave na daljinu. Čak 5626 učenika strukovnih škola, dakle čak njih 37,8% palo je na državnoj maturi iz nekog od obveznih predmeta. Tu možemo naravno pronaći i tražiti neke razloge. To mogu biti i posljedice nastave na daljinu naročito u eksperimentalnim predmetima kao što su bili kemija i fizika. Jedna osoba koja radi u sustavu obrazovanja poslala nam je i svoj osobni stav o ovome, pa dozvolite da samo u kratkim crtama kažem što piše osoba koja 34 godine radi kao nastavnica. Sve se više pozornosti pridaje mišljenju roditelja kojima je bitnija ocjena od znanja koje bi dijete trebalo usvojiti u svome školovanju, pa onda roditelji svoje nezadovoljstvo iskazuju putem inspekcije na učitelju i to naravno anonimno. Sve više dobivaju krila baš ovakvim načinom provođenja analize rada učitelja od strane inspekcije, a da se pritom ne razmišlja koje posljedice takav odnos ostavlja na učitelju koji treba djelovati i odgojno i obrazovno u školskoj ustanovi. Smatram eto i tu su ljudi iz struke suglasni sa ovim izmjenama zakona, da se inspekciji treba očitovati jedino imenom i prezimenom učitelju sa imenom i prezimenom i naravno da inspekcija u tome slučaju treba krenuti u svoj posao isključivo na osnovu takvih prijava. Naravno postoje i učitelji koji u svom radu imaju propusta. Zato i treba postojati inspekcija koja prvenstveno treba biti sposobna a ne podobna. Inspekcija koja treba imati i poželjno je radno iskustvo stečeno u školstvu, poznavanje funkcioniranja školskoga sustava kao i zakona na temelju kojega mogu izreći mišljenje. No, nećemo govoriti samo o ocjenama. Problem ocjenjivanja odavno je poznat ali dozvolite da još jednom podsjetim na mnoge probleme. Manjak djece u područnim školama, a u urbanim sredinama višak djece naročito u Zagrebu. To dovodi do prevelikog broja učenika po razrednom odjeljenju i iznimno otežava kvalitetu izvršenja nastave, da ne govorim da u zagrebačkim osnovnim školama često imamo izuzetno velik broj učenika po jednoj razrednoj jedinici gdje gotovo da nema a ponekad čak i sigurno nema fizički mjesta za eventualne asistente u nastavi. Tu je i problem opterećenosti djece nastavnim programom, kurikulum koji je preslika ponekad političkih borbi i kojega donosimo već godinama i nikako se oko njega usuglasiti. Tu je i spomenuti sustav dodjele ocjena i na žalost hiperinflacija odlikaša u našim školama, kvaliteta prehrane u školskim kuhinjama bez obzira na to što izuzetno pozdravljam odlične inicijative koje idu prema zdravim obrocima i čaši mlijeka za svakog učenika. Znamo i sami da su školski izleti ili ekskurzije vrlo često razlog nesuglasica među roditeljima i školama ponajprije zbog cijena i načina provođenja istih. Posebno bih kao zastupnik Domovinskog pokreta istaknuo razdvojenost učenika po nacionalno definiranim razredima u pojedinim školama naročito na vukovarskom području gdje učenici hrvatske i srpske nacionalnosti idu u različite razrede i dakle već od malih nogu ih se na neki način razdvaja. Za kraj dozvolite mi da na tren izađem izvan nadležnosti i gospodina ministra i svih nas ovdje i da se obratim najbrojnijem dijelu hrvatske javnosti, a to su roditelji. Dame i gospodo, niti politika, niti obrazovni sustav niti bilo koji ministar, niti bilo koja inspekcija nisu nikakvo jamstvo da će vam obrazovni sustav na ruke dati vrhunski obrazovano dijete. U ovo užurbano vrijeme kada je bitnije kakav mobitel ili kakvu marku tenisica ima vaše dijete, vaša je odgovornost kao roditelja veća nego ikada. Pokušajte ih skloniti ispred računala, njihovih mobilnih telefona, razgovarajte sa njima, pa ako ništa drugo i zaigrajte jedan čovječe ne ljuti se i na koncu konca dragi roditelji upoznajte svoju djecu.

Hvala predsjedavajući. Poštovani gospodine Bukarica, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Kao onaj koji je proveo 14 godina u odgojno-obrazovnom sustavu i bio je učitelj i član Školskog odbora i ravnatelj škole, pa onda i ravnatelj ustrojbene jedinice predškolskog odgoja, a onda i član Upravnoga vijeća vrtića, a onda po vokaciji izvršne vlasti i osnivač vrtića mislim da o ovoj temi mogu progovoriti. U toj svojoj kratkoj karijeri dobijao sam i čitao dopise i naše Sabine a i gospodina Fuchsa. Ono što bih ovdje htio reći ne bih htio ministre prije svega biti prekritičan. Sve ono što ću izgovoriti smatram osobno da bi spomenuti prijedlog zakona do drugog čitanja učinilo boljim, a onda samim time zapravo i odgojno-obrazovni sustav dovelo u jednu situaciju ukoliko pričamo o inspekcijskim nadzorima u sigurno jedan ugodniji i naravno puno bolji položaj. Naime, do sada se događalo da ste imali prijave zbog tog što evo dijete je dobilo određenu ocjenu koja nije u skladu sa onim što je roditelj očekivao. Dakle, te razno razne prijave išle su toliko banalno da bi ih mogao okarakterizirati da ste dobili prijavu zato što vam lijevo uho nije paralelno s desnim.

Dakle, stari zakon je predviđao po anonimnim prijavama prijavljivanje bezbroj puta za sve i svašta, a na kraju često puta od tih svih i svakakvih prijava najčešće ne bi u smislu istinitosti bilo išta posebno ili naravno vrijedno spomena. Mislim da se načelno više-manje svi slažemo da jedan oblik inspekcijskog nadzora kao takav treba. I isto tako ne znači da u ovom sustavu su svi dobri i da ih netko prijavljuje evo zato što je tašt. Činjenica je da u ovom sustavu kao i svagdje drugdje netko zaluta, pa umjesto nekakve vodilje za odrastanje onog što je najsvetije a to je dijete zapravo budeš jedna destruktivna snaga. Zbog takvih inspekcijski nadzori na koncu konca i služe i zbog takvih i oni imaju smisla. Međutim, ovdje ima u ovom prijedlogu, a ja vjerujem da do drugog čitanja ih možemo popraviti statistički gledano anonimne prijave zauzimaju izrazito nisko mjesto u samom smislu opravdanosti prijava. Ono što ovdje ostaje problem je prva stvar, dakle inspekcijski nadzor ovisi o volji i procjeni voditelja Ureda Prosvjetne inspekcije čime ih se stavlja u ulogu zakonodavca. Dakle, voditelji što u svakom slučaju nije dobro, jer možemo staviti znak upitnika na objektivnost samog inspekcijskog nadzora ili izražavanja želje za odlaskom na određeni sami zapravo mjesto koje je vezano ili je sami predmet prijave. Druga stvar već spomenuti vlastoručni potpis mislim da ukoliko je zapravo on obveza da bi određena prijava na određeno radno mjesto kao takva bila valjana ona treba u samoj prijavi na natječaj sadržavati vlastoručni potpis jednak onom dokumentu što ga zovemo osobna iskaznica. Dakle, ne vidim nikakvog razloga da se kao takva ne uglavi ovdje. Nadalje, što i jeste li promišljali o uklanjanju mogućnosti ponavljanja od strane jednih te istih prijavitelja prema uvijek jednim te istim osobama koji te rade u sustavu ili jednim te istim ustanovama. Dakle, da li planirate donijeti određeni oblik ograničenja s kojim biste spriječili tzv. liječenje nekog vanjskog subjekta prema djelatnicima odgojno obrazovne ustanove. Mislim da je onaj prijedlog kojega je netko ovdje istakao vezan za dnevnice i putne troškove dakle da se objedini ta visina taksativno, a koju će onaj koji prijavljuje uplatiti u državni proračun kasnije će mu biti refundirana. Mislim da se može naći način i mislim da ne treba širiti ruke o tom. Također, ono što ovdje nije obuhvaćeno vrijeme mi ide jest sama odredba, sama odredba po kojoj na natječaju ukoliko se napravi određena malverzacija u smislu da osoba koja ostvaruje prava po posebnom programu, da li je riječ o braniteljima, osobama s invaliditetom [[Upadica: Hvala lijepa.]] evo završit ću, ispričavam se, ukoliko ne iskonzumira svoje pravo zbog tog što je odgovorna osoba primila nekog drugog [[Upadica: Hvala, molim vas.]] inspekcijska mjera je takva da se ugovor raskida.

Poštovani zastupniče Kujundžiću svjedoci smo porasta nasilja među mladima, kao što ste rekli predmet prosvjetnih inspekcija može biti nezadovoljstvo roditelja sa nižom ocjenom, ali nažalost i vršnjačko nasilje je predmet prosvjetnih inspekcija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo akcijski plan za prevenciju nasilja u školama za petogodišnje razdoblje. Mene zanima s obzirom da ste bili ravnatelj osnovne škole u Zmijavcima, a mislim da na području RH ipak postoje i geografske razlike da li ste se susretali sa vršnjačkim nasiljem i tu prvenstveno mislim i na elektroničko nasilje među vršnjacima koje je isto tako u porastu i na koji način regulirati dakle i kroz prosvjetnu inspekciju da nasilja bude što manje? Kolega Ćelić, dakle svaka škola kao takva je dužna provoditi preventivne programe. Spomenute preventivne programe koji se planiraju provodi stručna služba škole i treba voditi jasnu evaluaciju istih i provedbe istih 2 puta na razini godine dana. On negdje istina dolazi na razini nacionalne pripadnosti, negdje dolazi na razini vjerske pripadnosti. Ono što zasigurno svaka škola unutar sebe kao tako ima, a to su spomenuti preventivni programi koji se zasigurno provode i od strane stručnih suradnika s druge strane i na satovima razrednika kao takvih, dakle razrednici jasno definiraju plan rada školskog razrednoga odjela i sukladno tom naravno da reagiraju. Što se tiče elektroničkog nasilja definitivno da ono je ono koje je u strašnome porastu.

Evo uvaženi zastupniče rekli ste zapravo da ste prošli cijeli sustav odgoja i obrazovanja, cijelu vertikalu i vjerujem da ste se susreli iako ste rekli da ste malo radili, malo godina, onda možete misliti sa čim sam se ja sve susreo koji imam tri puta više godina staža od vas. Ono što bih ja htio problematizirati je da nitko ovdje nema ništa protiv prosvjetne inspekcije, čak štoviše ja bih i propisao da u svaku odgojno obrazovnu instituciju bar jedanput dođe prosvjetna inspekcija, ali isto tako na anonimne prijave doista one, to ćete potvrditi, nikad nisu ništa dobro donijele sustavu odgoja i obrazovanja nego zapravo samo bi nastao nered i anarhija, a znamo da zbornica funkcionira samo na toploj uljuđenoj komunikaciji. Poštovani kolega Šimičević, dakle gustoća ako je tako mogu nazvati inspekcijskih nadzora nužno ovisi o samom broju prosvjetnih djelatnika onda samim time i broju škola koje postoje na određenom području. Definitivno da za Splitsko-dalmatinsku županiji i donedavnog čelnika gospodina Juricu Botića koji je vodio spomenuti zapravo ured inspekcije prosvjetne, dakle ja osobno imam riječi hvale i za njega i za sve ostale prosvjetne inspektore koji su se ponašali u kontekstu starijeg brata, dakle uvijek sugestivno kako sustav napraviti boljim, nikako ne u kontekstu u kontekstu onog što bi trebalo spadati u kategoriju tzv. batine. Što se tiče anonimnih prijava sam sam ih nekoliko imao, najčešće su bile u smislu organiziranja izleta i ekskurzija, vjerujem da je isti prijavitelj diljem Dalmacije i Dubrovnika uvijek prijavljivao sve isto, a ono što je najzanimljivije da bi uvijek bilo sve stvarno po zakonu. Kolega referirao bih se samo na ovu vašu opasku kako voditelji ureda prosvjetne inspekcije zapravo imaju velike ovlasti time što oni odlučuju o tome koju će prijavu dalje procesuirati, a koju ne. Ali u situaciji koju imamo, a neke kolege, kolegice i kolege su tu nabrajali prije gdje su nam uredi prosvjetne inspekcije kronično potkapacitirani i kada moraju nadzirati doslovno sve što je vezano uz rad škole pa ja bi se čak usudio karikirati i da li žarulje rade u svim učionicama, jednostavno je nemoguće procesuirati svu tu količinu prijava koje dolaze, a neke jesu na prvi pogled se može reći i neosnovane. Dakle, dok je takva situacija dok je ta kronična potkapacitiranost i dok su ovolike ovlasti odnosno nadzorske ovlasti inspekcije jednostavno tako mora biti jer ne bi stigli jednostavno napraviti sve. Hvala predsjedavajući. Kolega Hajduković, slažem se sa svim izrečenim i ujedno bih evo repliku iskoristio kao jedan oblik nadopune, dakle i opomena kao takva ne postoji unutar mjera koje inspekcijski nadzor kao takve daje. Dakle, u slučaju kršenja određenog slova zakona se ide a priori u razrješenje samoga ravnatelja što često puta nije niti korektno, a niti pošteno ukoliko uzmemo ravnatelje koji su u prvome mandatu, ukoliko uzmemo ravnatelje koji su u prvoj godini obnašanja odgovorne funkcije, određene škole, ukoliko uzmemo situaciju da je zaustavljeno po meni vrlo dobro licenciranje, dakle stalo je i ukoliko uzmemo situaciju da ravnatelj u prvoj godini mandata nema zakonsku mogućnost imati mentora od koga bi mogao naučiti ili vidjeti na kraju krajeva kako se određeni posao radi. Mislim ministre da je nekorektno i nepošteno prema takvim ljudima ne uglaviti mogućnost opomene kao takve, a izbacivanje jednog oblika razrješenja, a maltene taman si došao i naslijedio možda super složenu školu, a možda i ne.

Poštovana kolegice Puljak, pa mislim da se načelno više-manje svi u ovoj sabornici slažemo da je krajnje vrijeme jednog oblika digitalizacije i mogućnost e-potpisa kao takvog. CARNET je nešto pokušao sa digitalnim karticama, međutim ne još uvijek u potpunom smislu iako po meni evo kao čovjeku koji ima 37 godina i 6 godina iskustva ravnatelja iza sebe ne vidim apsolutno niti jedan razlog velikog broja papirologije koju naravno kao takvu moramo prije svega isprintati, a onda s druge strane naravno popuniti, potpisati i pečatirati onda i uputiti. Tako da s nekoliko strana bi došlo do razno raznih ušteda.

I naravno da to triba biti smisao, sigurnost učitelja, nastavnika, svih prosvjetnih radnika.

Međutim je činjenica da kad govorimo o prosvjeti najbitnija je sigurnost prosvjetnih djelatnika, a i sigurnost djece. Mi kad govorimo o sigurnosti, meni je rečeno da govorim van teme. Meni je jasna intencija ovoga zakona u prvome čitanju prije svega zaštititi i naše profesore koji rade unutar obrazovnog sustava i djelatnika u obrazovnom sustavu, a naravno da nije van teme ako vam saborski zastupnik govori o problemu sigurnosti djece koje plaća ministarstvo, a to je da mjesečno po nekoliko autobusa izgori i samo tijekom prijevoza učenika samo spretnošću vozača ta djeca su živa. Samo spretnošću. Znači to je ogroman problem. Mi nešto plaćamo, porezni obveznici, roditelji, lokalna samouprava, osnivač županija a mi na kraju dobijamo proizvode, autobuse stare po stotine godina. Dok taksije ograničavamo na pet godina di se prevoze građani, autobusi koji djecu prevoze ponavljam još jednom u Cetinskoj krajini promet Makarska vlasnika Mate Jujnovića radi ogromne štete obrazovnom sustavu, radi ogromne probleme, strah roditeljima i ugroženi su životi. O tome nije prvi put da ja govorim. Možete vi reći to je van teme, ali ja dolazim iz krajeva gdje se roditelji boje uputiti svoju djecu nekoliko kilometara, desetina kilometara do škole u Sinj ili ne znam u neko bliže mjesto. To su ruralna područja, gdje se ne smije dozvoliti da se eksploatira ogromna dobit starim autobusima, neispravnim tehnički autobusima. O tome sam upoznao i ministra prometa. O tome sam upoznao i Županiju splitsko-dalmatinsku i ta djeca su u strahu, a poglavito njihovi roditelji. Stavite se u njihovu kožu, da svako nekoliko dana gori autobus u kojima su djeca. I ako je ovo van okvira, ja sam vas pitao onda jel' ste upoznati, znate za taj problem koji je od života značajan sigurnost djece.

Dok Vlada RH oprašta polovicu naknade to je oko sto milijuna oprašta tele operaterima koji imaju najveću dobit u RH. Sad vi možete reći, kužim intenciju ovoga zakona i nama su prosvjetni radnici nešto najbitnije i u njih treba ulagati najviše. Oni odgajaju uz roditelje buduće generacije. Zbog čega područne škole izumiru? Sad zamislite da netko 30, 20, 10 km šalje svoje dijete, a svako nekoliko dana izgori autobus tijekom prijevoza. To je kaotično stanje, a to se plaća uredno. To im je najsigurniji novac. I o tome znaju svi sve, a nitko ništa ne poduzima osim policije koja je poduzimala nekakve mjere tehničkih pregleda i nešto slično. Nisu isti u Varaždinu jer je korišteno javno-privatno partnerstvo. Javno-privatno partnerstvo je župan sadašnji Radimir Čačić, međutim sad je uvalio svoga tajnika u ministarstvo, državnog tajnika da mu država plati to javno-privatno partnerstvo da ne plaća županija.

Zašto nema javno privatno partnerstvo u mom Sinju, pa imamo jednu osnovnu školu a ne da moramo koristiti franjevačku školu. Nemamo dvi smjene, nego ste točno istezgarili sa Radimirom Čačićem da država preuzme obaveze koje je on potpisao u Varaždinu o javno privatnom partnerstvu a to je tribala plaćati županija koja je puno bogatija od moje županije odakle ja dolazim. Smatram da je povrijeđen članak 238. Naime, uz dužno poštovanje prema važnosti teme sigurnosti učenika, roditelja koja je vrlo, vrlo važna tema u kontekstu dakle odgojno-obrazovnog sustava smatram da je kolega ipak povrijedio Poslovnik. Razgovaramo o Zakonu o inspekcijama, a nikako o županu Radimiru Čačiću i javno privatnom partnerstvu i sličnim temama.

Kolegica je povrijedila članak Poslovnika 238. gdje nije demantirala istinu koju sam rekao da je javno privatno partnerstvo koje tribamo plaćati Županija varaždinska. Uvalili su svoga tajnika zbog te jedne ruke u Saboru i Varaždinu plaćate onu obavezu koju je trebala plaćati županija u javno privatnom partnerstvu, a u drugim županijama tako nije. I ja stojim iza ovoga da na taj način tezgarite poglavito u nerazvijenim područjima, na primjer u Karlovačkoj županiji. I vama isto opomena. Ja ponovno smatram da je povrijeđen članak 238. zato što kolega govori izvan teme koja je tema današnje rasprave, a to je Zakon o inspekciji.

Molim? Doviđenja gospodine Bulj treća opomena i izgubili ste pravo na riječ što se tiče ove točke. I sada je na redu gospodin Domagoj Hajduković. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ja ću nastojati biti u temi koliko je to moguće, ali mislim da je set zakona koji danas raspravljamo zapravo je dobra prilika da raspravimo i neke druge stvari koje su vezane za resor ministra Fuchsa. Mislim da je ovo mali korak, ali je korak u pravom smjeru i svaki taki korak treba pozdraviti. To je ispunjenje jednih od obećanja. Malo smo čekali na to, ali možemo dati malo lufta tu ministru i zbog toga što je preuzeo resor sa novom Vladom. Trebalo je malo i uhodavanja. E sada kad smo to rekli, mislim i tu bih se složio sa kolegicama i kolegama koji su govorili da sustav inspekcijskog nadzora treba reformirati i treba dubinski promijeniti. Dakle, čuli smo ovdje citiranje zakonskih odredbi koje ja sad ne bih ponavljao, ali doslovno ispada da je Prosvjetna inspekcija nadležna za provjeravanje žarulja je li rade u učionicama ili ne. Naravno malo karikiram, ali to zaista ispadne tako. Mislim da je kolegica Glasovac govorila o točnom broju inspektorica i inspektora sa velikim teritorijem koje pokrivaju. Ako uzmete u broj broj škola, odnosno ustanova, visokih škola i svih ostalih ustanova koje oni pokrivaju sa svojim nadzorom doći ćete do zapravo ogromne brojke i predmeta i ustanova. I ukoliko se stvarno te kolegice i kolege moraju baviti sa tolikim brojem prijava koje su često bile anonimne, svakakve. To su bile i prijave koje su dolazile ja pretpostavljam, dakle budući da se radi o anonimnima, vjerojatno i o nekih gospodarskih subjekata koje su davale usluge, pa su se žalili na činjenicu da se škola, odnosno roditelji, razredi odlučili za nekog drugog, turistički agenciju itd. Dakle, ako moraju rješavati gomile takvih predstavki zapravo im to odvlači pažnju, energiju i onako ograničene resurse od onoga što stvarno trebaju rješavati i problema koje trebaju rješavati, a čuli smo o kakvima se radi. Svi smo ljudi, možemo griješiti iz različitih subjektivnih i objektivnih razloga. Niti isto tako vjerujem da inspekcija nužno treba biti kažnjavajuća institucija. I tu bih se složio sa kolegom Kujundžićem koji je govorio o institutu opomene, dakle o tome bi trebali razmišljati u budućnosti kao rekao bih preventivno odgojne mjere, ako možemo o odgojnoj mjeri pričati, a to je da bilo nastavnik, bilo ravnatelj može neke stvari popraviti, posebno kažem ako pričamo o ravnateljima koji su svježi, tako reći koji su tek počeli konzumirati svoj mandat. Dakle, netko tko dolazi iz nastave i kojima treba jedno vrijeme da pohvataju sve konce cijelog niza stvari sa kojima se ravnatelji trebaju baviti a nisu vezane uz nastavni proces. Dakle, od financija, od poštovanja zakona, propisa itd. I na kraju, mislim da je opomena bitna zato što postoje i objektivni razlozi za nepoštivanje, hajde recimo to tako, možda to tako grubo zvuči određenih propisa u određenim sredinama, a to su infrastrukturna ograničenja prije svega. Dakle, naše sve škole na žalost još nisu opremljene da bi slijedile zadane pedagoške standarde i jednostavno ravnatelj ne može stvoriti iz ničega nešto. U takvim situacijama inspekciji treba dati više lufta odnosno prostora da jednostavno uzme u obzir i neke objektivne čimbenike. Iz vlastitog iskustva govorim da pogotovo neke male škole, područne škole neke su hvala Bogu obnovljene, no ima ih puno koje još trebaju proći obnovu. Jednostavno ne mogu pratiti sve standarde koje bi trebale. Prema tome i tu treba o tome treba voditi računa. I na kraju, potkapacitiranost kada govorimo o ljudima, o kolegicama i kolegama koje rade u Agenciji pri prosvjetnoj inspekciji to isto treba uzeti u obzir. Dakle, slažem se da je možda arbitrarno da voditelj ureda odlučuje koju će prijavu procesuirati, ali koju ne. No, u slučaju kada je suočen ili suočena sa tolikom količinom prijava, sa toliko ograničenim brojem ljudi i resursa jednostavno mora neke, mora napraviti trijažu rečeno medicinskim rječnikom. U svakom slučaju potpora ovome zakonu. Hvala. Kolega Hajdukoviću založili ste se na neki način za ovaj sustav opomene pred izricanje kazne posebno kada govorimo o ravnateljima, novim ravnateljima, neiskusnim ravnateljima. Međutim, ja bih radije da mi malo pojačamo, ekipiramo inspekciju pa da nemamo više 35 inspektora koji moraju obraditi 2 tisuće prijava godišnje, imati pod nadzorom 22 tisuće zaposlenika i voditi računa o 2 tisuće ustanova, nego bih radije da malo ekipiramo drugačije tu inspekciju, da ju postavimo na način da ona može provoditi kontinuirani savjetodavni nadzor u smislu da bude servis školama. A s treće strane da se vratimo, ne mora to biti licenciranje, nekim putem gdje bismo ravnatelje odnosno ljude koji pretendiraju to biti usmjeravali, uvodili u posao. Možda je ovo put gdje ulazimo u njihovo, omogućujemo im sada, sada smo im omogućili to je novi moment prije godinu dana napredovanje u zvanje savjetnika, ali to treba možda malo proširiti i sustavnije pristupiti problemu. Apsolutno se slažem. To je licenciranje i žao mi je što smo zapravo od toga odustali. Naravno možemo se koristiti nekim drugim metodama kakvima god, nazovimo ih kako hoćemo. No, ono što je bitno je da i ravnatelji se moraju stručno osposobljavati, posebno osobe koje dolaze na to mjesto, a rekao sam u pravilu su to ljudi koji nisu u doticaju možda sa nekim segmentima ravnateljskog posla bili prije nego što su tu dužnost preuzeli. Isto tako savjetodavni nadzor apsolutno je nešto što bi bilo za pozdraviti. Ali isto tako mislim da bi svatko tko pretendira za mjesto ravnatelja morao imati neke osnovne kompetencije za to mjesto u smislu dakle menadžerskih sposobnosti. To su neke naše institucije visokog obrazovanja i prepoznale, pa sada imate menadžment u obrazovanju. No, dok se produciraju kadrovi, proći će puno vremena i jednostavno neće se moći popuniti sva mjesta ravnateljska sa tim kadrovima. Nemate više replika. Hvala lijepa.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, tu je negdje. Vjerojatno telefonira. Uvažene kolegice i kolege. Dakle, generalno kada vidimo ovaj zakonski prijedlog to je jedan vrlo evo kratak zakon, kratka izmjena i iz njega je doista razvidna prije svega odlučna mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja da se urede odnosi koji su vezani za anonimne prijave koje su do sada, tako je bar praksa pokazala stvarale tenzije u kolektivima. Naime, anonimna prijava je zapravo prijava na temelju koje svatko može uputiti pritužbu i praksa je doista pokazala kako su anonimne prijave u većini slučajeva odbačene kao neosnovane. Međutim, isto tako je praksa pokazala da nakon anonimne prijave u školi nerijetko dolazi do dramatičnih poremećaja međuljudskih odnosa u zbornicama i nekako u tom smislu iako se ove prijave nazivaju anonimne uvijek se ili gotovo uvijek iza odlaska prosvjetne inspekcije uglavnom sve zna tko, što, kako, kome, što se dogodilo itd. I upravo kako bi se izbjegle takve i slične neželjene situacije i našim školama, a takav je oblik nadzora doista potrebno dokinuti i stoga pozdravljam napore ministarstva da se ova situacija riješi što više radi toga što je to zapravo zamolba većine od oko 50 tisuća učitelja, nastavnika, profesora u osnovnim i srednjim školama. I naravno to je ujedno bio i jasan znak da neke članke zakona treba mijenjati jer ih primjeri dobre prakse naprosto nisu potvrdili kao valjane. I upravo stoga ovim izmjenama Zakona u članku 13. i u članku 16. nastoji se zaustaviti prije svega ja bih rekla samovolja pojedinaca, a onda naravno zaštititi učitelje, nastavnike, profesore koji one učitelje, nastavnike i profesore koji svoj posao rade kvalitetno i odgovorno. I u tom smislu ja ove izmjene vidim kao potporu doista svim marljivim, vrijednim učiteljima, nastavnicima i profesorima koji doista svoj posao rade profesionalno i svoj posao zapravo doživljavaju više kao poziv a manje kao profesiju. Ono što mislim da je ovdje važno reći a to se iskristaliziralo iz nekih dosadašnjih rasprava. Mislim da je čak kolega Hajduković bio na tom tragu vezano za Prosvjetnu inspekciju. Ja bih najprije podsjetila na činjenicu da je sam odgojno-obrazovni proces prije svega jedan kreativni čin pojedinca, učitelja, nastavnika, profesora, da je to jedan jedinstven i neponovljiv proces koji je autonoman od strane onoga tko ga kreira, izvodi a to je učitelj, nastavnik, profesor i upravo taj učitelj, nastavnik, profesor je odgovoran za cijeli proces. Odgovoran je za kvalitetu procesa. I ja bih rekla da ključ kvalitete tog procesa nije samo u inspekciji, naravno uz dužno poštovanje i uzimanje u obzir svega onoga što inspekcija treba raditi, važnosti i potrebe inspekcije. Na kraju krajeva razne zemlje imaju različita iskustva u tom području. Međutim, svakako ne bih inspekciju percipirala ni doživljavala kao represivni aparat. Ja smatram da se od tog koncepta trebamo odmaknuti. Mislim da je kolega bio negdje na tom tragu i smatram da mi upravo suprotno u školama, u odgojno-obrazovnim institucijama trebamo njegovati kulturu kvalitete i trebamo voditi računa o, dakle oblikovanju cijelog jednog sustava osiguravanja kvalitete kroz procese samo vrednovanja odnosno vanjskog vrednovanja naših odgojno-obrazovnih institucija pritom mislim na osnovne i na srednje škole.

Kolegice da mislim da dio posla inspekcije ili kako ćemo je nazvati u nekoj budućnosti treba biti osiguravanje kvalitete, ali i savjetodavni dio. Dakle, tu se apsolutno slažemo. I kako ste rekli ovo je rješavanje jednog od problema u ovome sektoru, ali to nije jedini problem. I nadam se da sada kada je ministar imao malo vremena pohvatati konce da ćemo vidjeti još puno zakona iz ovoga resora koja će se mijenjati tim više što s druge strane imamo vrlo konstruktivnog sugovornika to su učitelji, profesori, nastavnici koji sami predlažu promjene i ovo je uostalom jedna od sugestija njih. I trebamo iskoristiti to što imamo tako konstruktivnog i dobrog sugovornika i zapravo ih saslušati, te mijenjati propise i zakone kako bi bili bolji i kako bi na kraju ishod bio što bolji, znači što bolji i povoljniji za učenika. Hvala vam lijepa kolega na replici. Slažem se i ja to naglašavam da su naši prosvjetni djelatnici, odnosno naši učitelji, nastavnici, profesori itekako konstruktivni sugovornici i itekako vrijedan potencijal, najvredniji potencijal naravno uz naše učenike pa onda i njihove roditelje kao partnere mislim na roditelje kao partnere učitelja, nastavnika i profesora. I naravno da u svakom slučaju cijeli sustav treba neprestano poboljšavati kako kvalitativno tako i u zakonodavnom smislu, a ja vjerujem da i u našem Ministarstvu znanosti i obrazovanja a to se i do sad već pokazalo i u našem ministru imamo itekako dobrog sugovornika, a sve to onda čini jednu dobru poziciju za poboljšanje kako zakonodavnog okvira koji je vezan za odgojno-obrazovni proces na svim razinama od osnovne preko srednje škole do visokog obrazovanja tako i za poboljšanje generalno odgojno-obrazovnog procesa. Uvažena kolegice Bedeković, dakle ovim izmjenama i dopunama zakona tražimo nekakvog recimo idealnog odgovornog prijavitelja koji će stati iza svoje prijave što bi zapravo trebao biti sine qua non bez kojeg nećemo postupati. Međutim, ako gledamo sada broj podnesaka i broj neupravnih postupaka koji su pokrenuti na te podneske onda primjećujemo da ih je gotovo 50% manje što znači da i dalje taj anonimni prijavitelj ne dolazi u mogućnost da se postupa po njegovoj prijavi osim ako ona nije na neki način utemeljena. Dakle, moje bi tu pitanje bilo hoćemo li mi ovim izmjenama doprinijeti u smislu toga da se neki drugi postupci sada procesuiraju koji se ranije nisu ili se radi možda o nečemu što će više doprinijeti materijalnoj uštedi, jer nećemo imati ovoliki broj podnesaka.

Od toga je bilo otprilike 400 anonimki, a pokrenuto je od svega skupa 640 inspekcijskih nadzora. Dakle, to su brojke koje su nekakvi statistički pokazatelj i u prošloj godini koja je bila po mnogo čemu specifična. Međutim, naravno vrijeme će pokazati učinak izmjene, učinak ovog propisa. Ja naprosto smatram da iza svake prijave o čemu god se radilo mora stajati ime, prezime ili institucija. Anonimke, anonimku vam može napisati bilo tko u bilo koje doba, u bilo koje vrijeme. Za mene je to jedna vrlo neozbiljna stvar. Uvažena zastupnice, evo da tu smo unisono složni da anonimne prijave zasigurno treba ukinuti i baciti iz sustava odgoja i obrazovanja, jer zapravo one donose samo nered i anarhiju u zbornici. A da bi sustav funkcionirao onda doista u zbornici moraju biti zadovoljni ljudi koji će moći neopterećeno odlaziti u razred, prenositi svoje znanje mladim generacijama, međutim, ovo je prvi korak izmjena zakona o prosvjetnoj inspekciji, trebala bi zapravo biti nadogradnja na izmjene zakona na odgoj i obrazovanju, jer mi imamo samo članak 106. gdje se zapravo u sustav odgoja i obrazovanja može primiti osuđeni pedofil koji je odslužio kaznu, a ja mislim da takvim ljudima nikad nije mjesto u sustavu obrazovanja, a oni će opet inicirati nove sukobe i da ne kažem anonimne prijave. Apsolutno,hvala vam lijepo kolega na ovoj replici, otvorili ste jednu jako važnu temu, i ja vjerujem da je to tema koje smo svi svjesni, i evo i današnja rasprava i vezana i za prijepodnevnu raspravu, gdje smo raspravljali o kvalifikacijskom okviru, današnju, sadašnju gdje raspravljamo o inspekcijskom nadzoru, će biti, ja želim vjerovati i vjerujem, samo početak kvalitetnih zakonskih izmjena kako bismo odgojno-obrazovni sustav poboljšali u svim njegovim segmentima. Osnovni preduvjet za između ostaloga, za kvalitetan odgojno-obrazovni proces je između ostaloga zadovoljna zbornica i zadovoljan učitelj, profesor, nastavnik. A svima onima koji su osuđeni ili koji su počinili kaznena djela bilo kakve vrste, uključujući i ovo o čemu ste vi govorili nije mjesto u zbornicama, nije mjesto u školama niti im je mjesto među našom djecom.

Slažem se s vama da je ključ kvalitete, da ključ kvalitete odgojno-obrazovnoga procesa sigurno nije u inspekcijama ili samo u inspekcijama, nego u osiguranju kvalitete cjelokupnoga odgojno-obrazovnoga procesa. Međutim, prema vašem mišljenju koliko je Hrvatska napravila na tome području osiguravanja kvalitete odgojno-obrazovnoga procesa do sada. Kolega, sad ste isto otvorili jednu dosta važnu temu, teško je odgovoriti u jednoj minuti, ali ja ću reći da, ovako dakle, vrednovanje i osiguravanje kvalitete u sustavu odgoja i obrazovanja čine zapravo tri stupa, tri važna stupa, to je prije svega samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, potom, vanjsko vrednovanje i na kraju krajeva vrednovanje ishoda, dakle učenika i naravno da sama strategija obrazovanja znanosti i tehnologije predviđa ustrojavanje cjelokupnoga jednog sustava osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja, a taj sustav podrazumijeva unutarnje vrednovanje na temelju samovrednovanja škola i vanjsko vrednovanje na temelju propisanih standarda, sa pripadajućim indikatorima koja bi trebala provoditi nadležna agencija, dakle u ovom slučaju bi to bila Agencija za odgoj i obrazovanje. Dokle je Hrvatske došla u tome, ja ću reći, tek smo na startnim pozicijama i na tome treba puno raditi uvažavajući iskustva Hrvatskoj susjednih zemalja i zemalja Europske unije koje su po tom pitanju otišle puno dalje.

Zahvaljujem potpredsjedniče, još jednom uvaženi ministre, kolegice i kolege, evo složili smo se zapravo da zasigurno treba izmijeniti članak 13., članak 16. Zakona o prosvjetnoj inspekciji, koji bi po mom općem sudu trebao vratiti bar donekle mir u zbornice. Dakle, ovdje nitko nema ništa protiv prosvjetne inspekcije kao tijela koje treba raditi svoj posao. Jasno čak predlažem da u prvom izlasku u školu bude inspekcija savjetodavna, a onda ako se ne poprave odnosi unutar zajednice, da se izreknu i stegovne mjere. Škola zapravo počiva na dobroj komunikaciji,na dobrim međuljudskim odnosima i kao takva bi mogla zadovoljiti sve ono što društvena zajednica postavlja, a to je ostvarivanje nastavnog plana i programa, i učiniti naše učenike konkurentnim ili za nastavak studija i daljnjih obrazovanja ili odlazak u svijet tržišta rada gdje opet mogu biti konkurentni. Ali samo zadovoljan profesor, zadovoljan odgajatelj može ostvariti te ciljeve. Evo ja podržavam ministra i pohvaljujem njegovu namjeru da nastavi sa reformama sustava odgoja i obrazovanja. Jutros smo imali ovdje HKO, sad imamo prosvjetnu inspekciju, kasnije imamo športsku inspekciju, a onda bi trebao doći i cjelovita izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju, da se zapravo definiraju sve stavke i da školu učinimo konkurentnu. Mi znamo zapravo da danas sustav odgoja i obrazovanja u društvenoj zajednici nije toliko priznat koliko bi trebao, a zapravo opstanak nacije zavisi o odgoju i obrazovanju. Mi kao mali narod, mala zajednica moramo ulagati puno više novca u sustav odgoja i obrazovanja i jasno platiti prosvjetne djelatnike na način kako to i treba učiniti. Ovdje se možda uočila razlika između prosvjetne inspekcije i stručno-pedagoškog nadzora, dakle, prosvjetna inspekcija utvrđuje znanosti, odnosno nezakonitosti u stavu odgoja i obrazovanja, a stručno pedagoški nadzor bi zapravo bio suport ljudima koji se bave odgojno obrazovanjem u realizaciji kurikula i eventualno otklanjanje nepravilnosti bilo da se radi o korištenju nastavnih metoda i oblika rada, tehnologije rada i li praćenja i ocjenjivanja učenika. Zapravo ovdje bih želio problematizirati novi Zakon o odgoju i obrazovanju koji je implementirala ministrica u prošlom sazivu, a to je prijem u radni odnos zaposlenika odnosno učitelja, profesora i profesorica. Mi za jedan natječaj razredne nastave u osnovnoj školi imamo 50 prijavljenih zamolbi i teško da se to može odraditi na kvalitetan i dobar način, a pogotovo što su zaposlenici škole ti koji provjeravaju te ljude koji konkuriraju za određeno radno mjesto. Ovo, zapravo ovaj oblik prijema u radni odnos više zapravo se odnosi na akademsku zajednicu gdje se obično na natječaj javi jedan, dva ili tri čovjeka i onda je lako napraviti cijelu proceduru. Međutim, vi ako želite ovdje 50 ljudi na kvalitetan, dobar način testirati i provjeriti onda zapravo vam treba 6 puta više vremena nego što je. Tako da moj bi prijedlog bio da se to doista ukine na ovakav način jer on zapravo nema smisla da ljudi pitaju zaposlenika što radi sindikalni povjerenik u školi ili još neke druge stvari koje zapravo nisu tema one struke s kojima se bavi sustav odgoja i obrazovanja. Gospođa Vesna Bedeković replika. Poštovani kolega referirat ću se na onaj dio vaše rasprave gdje ste govorili i zagovarali zapravo ja bih rekao institut savjetodavnog rada inspekcije i gdje ste zapravo nekako mi se čini negdje na tragu i mog zaključka da inspekciju ipak ne bismo trebali doživljavati kao represivni aparat. Dakle, represijom se znamo svi postiže malo ili gotovo ništa. I slažem se s vama da je ključ dakle dobrog nastavnog procesa zapravo zadovoljna zbornica, zadovoljni ljudi. Međutim, nerijetko to nije nimalo lako postići, a na kraju krajeva na kraju krajeva i sami ste, imate dugogodišnje ravnateljsko iskustvo i znadete iz prakse da to nije baš samo tako. Mene zanima po vašem mišljenju dakle, koji je put koji neće biti ni kratak ni lagan za odmicanje dakle od koncepta prosvjetne inspekcije kao represivnog aparata, a za percepciju inspekcije kao savjetodavnog tijela. Evo, uvažena zastupnice da sustav odgoja i obrazovanja je zapravo prostor poticajnih mjera gdje se ljudi odgajaju i obrazuju i znači preventivne mjere svakako i edukativne bi trebale biti na prvom mjestu kako za učenike, tkao i za profesore. Da, stvorila se u javnosti fama o prosvjetnoj inspekciji da oni pa neću reći skoro grizu ljude kada dođu. Dakle, oni bi doista trebali evo u svom radu imati ispred sebe čovjeka koji je odgajatelj, koji radi i odgaja mlade naraštaje i jasno da mi svi griješimo. Sada je situacija dobra, ali uvijek možemo i trebamo težiti boljem. Tako da mislim da prosvjetna inspekcija bi doista trebala promijeniti svoj odnos i dati šansu ne jednu, nego dvije prosvjetnim djelatnicima. Možemo nastaviti na ovom tragu. Dakle, svi bi se na neki način htjeli riješiti inspekcije, ali barem onoga što one u našim glavama predstavljaju. Mislite li da bi trebalo jasno definirati postupanje koje prethodi djelovanju prosvjetne inspekcije poput razgovora s predmetnim učiteljem, osobljem ili ravnateljem koje bi dovelo do postupanja prosvjetne inspekcije? Znači da bi oni kada dobiju prijavu prvo trebali uputiti na nekakve ranije korake i time možda izbjeći vlastito djelovanje. Da, ja koji sam dugo u sustavu smatram da bi ravnatelji kao pedagoški rukovoditelji škole, pedagoška služba škole koja bi se trebala transformirati i osnažiti da oni mogu primiti da ne kažem prvi udarac odnosno amortizirati sve ono što se dešava u školi. Zasigurno jedna dvosmjerna komunikacija unutar škole bi mogla riješiti da ne bukne veliki požar. Ako se u tom slučaju ne uspije onda zasigurno bi trebalo tražiti podršku, pa i od inspekcije i od stručno-pedagoškog nadzora koji će dati određene informacije kako zapravo riješiti problem.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene i uvažene kolege zastupnici. Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Nadziru prosvjetne inspekcije podliježu i druge ustanove i druge pravne osobe osim visokih učilišta koje odgojno-obrazovnu djelatnost ili dio te djelatnosti obavljaju na osnovu odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugog odgovarajućega akta ministarstva. Prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji donosi minimalne, ali ipak važne izmjene koje se odnose na rad prosvjetne inspekcije. Izmjene su minimalne jer se radi o svega dva članka zakona, a važne su jer se tim člancima preciznije regulira način prijave, nepravilnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Ključne izmjene odnose se na odredbe koje definiraju da osoba koja prijavljuje više ne može biti anonimna dok se prema trećoj strani jamči anonimnost prijavitelja. Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja na godišnjoj razini zaprimi se prosječno oko 200 podnesaka odnosno prijava, a temeljem polovice njih pokreće se inspekcijski postupak. U dovršenim postupcima izdaje se oko 500 rješenja što bi značilo da tek svaki 4 podnesak ima utemeljenje. Uz to među rješavanim podnescima svaki treći je anoniman. Kada se uzme u obzir činjenica da su prosvjetni inspektori dužni postupati po svakom pristiglom podnesku a da službe Prosvjetne inspekcije djeluju u četiri velika grada ne treba precizno izračunati da bi se zaključilo da postoji znatan broj utrošenoga vremena i financijskih sredstava na neutemeljene prijave kao što su već kolege prije mene spomenuli. Dozvolite mi da s vama podijelim i vlastito iskustvo o ovoj temi. Osobno sam znao primiti informacije iz dječjih vrtića i škola o često iscrpljujućim i dugotrajnim postupcima pokrenutim temeljem anonimnih prijava kojima su ustanove i odgojno-obrazovni radnici izloženi na koje se troši dragocjeno vrijeme a koje se na kraju pokaže kao neutemeljene i neopravdane. Ovim izmjenama zakona upravo zbog obveza navođenja podataka o prijavitelju, tj. ukidanju anonimnosti prijavitelja zaštitit će se prosvjetni inspektori ali i odgojno-obrazovne ustanove od dobrog dijela neutemeljenih prijava. Iz moga iskustva kontakta i komunikacije sa odgojno-obrazovnim djelatnicima jasna je podrška ovim izmjenama zakona posebno u dijelu koji se odnosi na identitet prijavitelja, a isto je vidljivo u izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i velikom broju komentara njih ukupno 435 koji u najvećem dijelu daju podršku ovim izmjenama. Izmjena se odnosi na zajamčenu anonimnost prijavitelja prema trećoj strani. Također je korisna i potrebna jer je prijavitelj zaštićen u odnosu na onoga kojega prijavljuje, te ga se obavještava o osnovnim rezultatima nadzora i poduzetim mjerama. Može se reći da se utječe na smanjenje zloupotrebe prijavljivanja, a istovremeno štititi prijavitelj koji želi otvoreno iznijeti svoj određeni problem. Zaključno ovaj zakon donosi jasne i precizne izmjene kojima će se smanjiti broj neutemeljenih prijava Prosvjetnoj inspekciji. To će izravno utjecati na čuvanje stručnih i financijskih resursa kako u službama Prosvjetne inspekcije, tako i u odgojno-obrazovnim ustanovama. Slijedom toga povećat će se funkcionalnost Prosvjetne inspekcije kao službe, a vrtići i škole i druge ustanove zaštititi od velikoga broja suvišnih inspekcijskih postupaka. Sve će to posredno utjecati na stvaranje pozitivnije i rasterećenije klime upravo u odgojno-obrazovnim ustanovama što je iznimno važno za odrasle i djecu.

Prva replika gospodin Hajduković. Kolega iako se radi o jednoj minornoj promjeni, dakle naoko mijenjamo samo jedan članak, odnosno dva. Ta je promjena izuzetno bitna za dobro funkcioniranje škola, a i inspekcija na kraju dana kako ste rekli. Dakle, hoće li im se obim posla smanjiti vjerojatno da, ali ne sada toliko radikalno. No, ono što smo zapravo napravili unijeli smo mir, a rekao bih neku vrstu odgovornosti u međuljudskim odnosima u same kolektive što će sigurno pozitivno utjecati na međuljudske odnose i na samo ozračje u kojem kolektiv radi, a onda na kraju ćemo postići ono zbog čega ovaj zakon i postoji a to je da imamo najbolje ishode učenja, odnosno da učenici dobiju najbolje što mogu od svojih nastavnika. Kolega Hajduković, mislim da ste u meritum stvari upravo pogodili i srž problema u tim međuljudskim odnosima. Netko tko daje tu energiju i to je zapravo životno poslanje biti odgajatelj, nastavnik, učitelj i profesor i to je ono što ste vi apostrofirali. I kada dobijete jedan mir da netko neometano i nesmetano može obavljati svoj posao da jedna četvrtina kako statistika pokazuje neutemeljenih prijava je sigurno znatno uznemiravala i zbornicu i osobno toga djelatnika i uzimala mu energiju koju bi mogao usmjeriti u produktivnost i na kraju krajeva budimo iskreni i u neki individualni proces koji se očekuje prema svakome učeniku govori upravo u prilog činjenici da ovaj zakon je u potpunosti pogođen. Imajući u vidu svu dostupnu statistiku skloni smo intuitivno zaključiti da je činjenica da u odnosu na broj podnesaka, broj pokrenutih postupaka i na kraju donesenih rješenja riječ o vrlo malom broju utemeljenih prijava. No moje pitanje okrenut će pilu naopako. Mislite li da imajući u vidu način na koji postupa Prosvjetna inspekcija i poznatost činjenice da je krenula u postupak pa i njezinog dolaska i uopće češljanja nekog slučaja mislite li da je moguće da jedan dio, a možda i nezanemariv dio tih postupaka otpada zato što se u trenutku kada Prosvjetna inspekcija stupa na scenu cijeli sustav resetira, škola recimo na način da štititi onoga tko je prijavljen. Pa dakle, uvijek kada govorimo o ovome problemu i u samome izlaganju ministra bilo je postavljeno pitanje što sa ljudima ukoliko u dobrome smjeru idemo na tragu vašega postavljenoga pitanja koji možda ipak ne bi imali dovoljno hrabrosti, dovoljno odlučnosti da se potpišu, a uistinu postoji neki određeni problem. Također kada govorimo o zločinu i o žrtvi da li će svi stati na stranu kako ste vi sada rekli i boriti se sa ovime koji je prijavljen vrlo je jasan zakon tu i ministar kada je izlagao rekao je da je vrlo jasno i egzaktno definirano da će postupak biti prema njemu, prema Zakonu o prosvjetnoj inspekciji ponesen do kraja i ukoliko je utemeljen, nažalost mogu svi stati na njegovu stranu, ali zakon tu ne poznaje pristranost, ne poznaje stranu, ne poznaje ništa osim onoga što je upisano u njemu. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani zastupniče Ačkar, finski obrazovni sustav se s pravom pokazuje kao jedan ogledni primjer uspješnosti sa pozitivnim ishodima. Oni su decentralizirali taj sustav 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća kada je školski inspekcijski sustav zapravo prešao na jedinice lokalne samouprave, njihov akcent je dakle više na samoevaluaciji, ako pogledamo recimo Englesku koja ima ured za standarde u obrazovanju koje na neki način proklamira vanjsko vrednovanje, to je neki drugi opozit, složit ćemo se da i jedan i drugi obrazovni sustav su kvalitetni.

Apsolutno i uvijek sam pobornik toga da nitko ne može bolje poznavati problem na nacionalnom nivou, nego mi koji recimo živimo u jedinicama lokalne, regionalne i lokalne samouprave. Tako da, gledajući tu problematiku koju ste vi upravo spomenuli, ne može se jednako mjeriti ni učenik u osnovnoj školi u Zagrebu kao učenik u nekoj osnovnoj školi u Dalmatinskoj zagori. Uvijek svaka sredina je specifična, svaki obrazovni sustav i svi oni koji su dionici njega imaju neke svoje oznake koje može najbolje prepoznati ona osoba koja je iz toga kraja u ovome trenutku, kada vi govorite o finskome modelu i lociranju lokalnoj toj inspekciji, sigurno da ne bi bilo loš pokazatelj i primjer prema kojem bi trebali ići. Evo, lijepo ste nas podsjetili na broj prijava, da je dio utemeljen, dio je neutemeljen. Čisto me zanima vaše mišljenje, za recimo, konkretne situacije koje se vide u praksi da, nastavnik recimo, koji je prijavljen od strane roditelja jer je po njegovom sudu kršio pedagoške mjere, bude prijavljen Ministarstvu i sad taj prijavljeni ode na bolovanje. I sad slijedi prosvjetna inspekcija, što vi mislite gdje je sad tu kraj, tko će prije, ajmo reći, popustiti, da li ta prijavljena osoba koja će biti, ne može biti u nedogled na bolovanju ili kako će sad tu prosvjetna inspekcija moći izdati rješenje i odnosno nekakve postupke napraviti obzirom da je osoba na bolovanju? Zahvaljujem kolegice Marić na postavljenome pitanju, dakle, definirani rokovi i sve ono što je predstavljeno pred prosvjetnu inspekciju kada mora riješiti ovakav jedan problem predstavlja jedan niz poteza koje moraju napraviti da bi došlo se to toga. Osoba koja je prijavljena može otići, kao što ste vi rekli sa radnoga mjesta i može ne biti tu, međutim, prosvjetna inspekcija u svojim načelima ne bi trebala robovati vremenskim rokovima, nego upravo rješenju problema ma koliko ono trajalo, a ukoliko netko i izbjegava bilo kakve svoje konsekvence i odgovornosti, on će morati na kraju suočiti se sa činjenicom i istinom, a kolega prije mene je već bio govorio o tim koracima, ili kolegica u replici, da bi trebalo ispitati i poduzeti niz radnji samih i prije i kasnije, znači da bi se utvrdila prava istina i ja vjerujući u instituciju prosvjetne inspekcije, pogotovo zbog ovih svih zakona koji idu u prilog javnome mnijenju, činjenicama koje je tražila sami prosvjetni djelatnici, vjerujem da ćemo dobiti pozitivan

Hvala lijepa uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnikom, evo nekoliko stvari za koje smatram da bi bilo dobro reći, a na kraju krajeva i zamolili su me ljudi koji su u prosvjeti da kažem nekoliko stvari o izmjeni ovih dva članka kada je u pitanju prosvjetna inspekcija. U Hrvatskoj imamo negdje oko 40 tisuća učitelja i nastavnika, ako uzmemo da je ukupno 12 tisuća prijava, onda ispadne da je evo na svakog trećeg nastavnika ili učitelja dođe po jedna prijava, od toga je 25% tih prijava anonimno. Zasigurno postoji strah kod radnika koji rade u prosvjeti da će prije ili kasnije završite i da će im inspekcija doći i to zasigurno remeti cijeli sustav školstva, postoje možda učitelji i nastavnici koji se boje inspekcija pa onda popuste, daju možda ocjenu koja je prolazna, i onda se to se reflektira na samom kraju procesa kada se ide na bilo malu maturu ili na državnu maturu, i to zasigurno nije dobro. Gospodin Dretar je ovdje maločas kad smo počinjali ovu točku načeo jednu temu o kojoj ću ja možda malo duže govoriti, odnosno onoliko koliko mi vrijeme dozvoli. Dapače da treba smanjiti anonimne prijave prema prosvjetnim radnicima i da se mora znati tko koga prijavljuje i za što ga prijavljuje. No, imamo jedan problem koji se može javiti i zasigurno će se javljati, a to je taj da netko prijavi nastavnika ili učitelja i to obavi po ovome kako nalaže Zakon i promjena zakona no isto to pošalje i u medije i mediji naravno izađu prije negoli je prosvjetna inspekcija uopće ušla u tu školu, napravila izvid, taj nastavnik, učiteljica, učitelj izađe u dnevnim, lokalnim, bilo kojim novinama, naravno pod znakom upitnika i onda se ustanovi da taj nastavnik, učitelj ili učiteljica nisu prekršili apsolutno Zakon, inspekcija kaže da je sve u redu, no proces pranja toga nastavnika, učitelja, učiteljice više apsolutno je nemoguće. Smatram da bi trebalo, ako se dogode takve stvari, da takav učitelj, učiteljica ili nastavnik ima pravo znati tko ga je tužio, za što ga je tužio, ne bi li naravno protiv njega pokrenuo postupak i dokazao svoju nevinost, ne samo kroz instituciju škole, nego naravno i kroz sam Zakon. Mislim da je to jedna od tema s kojom su se evo suočili nastavnici iz moje matične škole, iz mjesta odakle ja dolazim i mislim da je to možda nešto o čemu bi se dalo raspraviti, ali budemo iskreni, jedanput kada budete prozvani u novinama, možete vi poslije pokazivati sto nekakvih sudskih ili inspekcijskih nalaza koji vas čine nevinim, jednostavno tu gorčinu ćete nositi cijeli život a mislim da to bitno smanjuje onda znači učinkovitost takve učiteljice, učitelja ili nastavnika. Stoga, zasigurno ova dva članka treba promijeniti, možda kažem, vidjeti u ovom dijelu da se on još malo doradi i da postoji ta mogućnost, anonimne prijave su nešto što apsolutno nije ono s čim bi se trebali dičiti. Svatko tko misli da je netko učinio prekršaj treba to potpisati svojim imenom, prezimenom, dokazima, a onda je to jedino ispravo. Ne znam o toj temi toliko puno, ali evo su me oni zamolili da kažem nekoliko riječi pa evo se samo možda, na glas ovdje pred vama pitam, naravno tu je i ministar, možda postoji način da se i ova stvar o kojoj sam govorio uvrsti u ova dva članka.

Tu bi svakako trebalo računati da bi mediji morali ipak se voditi nekakvom etičnošću i presumpcijom nevinosti koja ne vrijedi samo za političke krugove, nego i za obične građane. Ne samo to, ako se već odluče nekoga objaviti, onda bi u svakom slučaju trebali saslušati i drugu stranu, a ovo se potpuno slažem, da kad jedanput izađeš negdje u novinama, na naslovnicama, teško se oprati od bilo kakvih objeda, pogotovo ako se dokaže da su neutemeljene.

Prije nekoliko dana smo raspravljali o Zakonu o elektroničkim medijima koji također pokušava na neki način ove neke stvari suzbiti. Naravno da se tu ne radi, nisam na strani onih koji traže da se prokazuje bilo koja strana koja je u postupku, ali bi bilo stvarno dobro da inspekcija prvo obavi svoj nadzor, da utvrdi činjenice, objavi svoje konačno rješenja, a onda nakon toga da eventualno mogu pisati o tome i novine i svi oni ostali koji su zainteresirani za neke od propusta možda koji su se eventualno i dogodili. Hvala lijepa poštovani kolega, iz vašeg izlaganja mi se čini da ste dobro analizirali ovu situaciju sa brojkama gdje kažete da zapravo kad se to malo preračuna, izračuna da svaki četvrti učitelj, nastavnik, profesor, zapravo bude u ovoj trenutnoj situaciji prijavljen i da su zapravo anonimke uzele maha. I zato je, naravno da postoji strah učitelja i dobro je da ovaj Zakon mijenjamo. Međutim htjela bih se osvrnuti na ovaj drugi dio vaše rasprave gdje ste govorili o objavi u medijima. Dakle, situacija prije nego inspekcija utvrdi činjenično stanje naravno da se tu slažem sa vama da je to nešto što prije svega narušava ugled učitelja, stavlja stigmu na njega i na učitelja i nastavnike i na profesore a onda na drugoj strani stvara svojevrsnu devijaciju u sustavu koja nije dobra na način da senzacionalistički pristupa događajima u odgoju i obrazovanju [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] I naravno tu svakako treba tome stati na kraj. Na tragu ovoga što je rekla i zastupnica Marić, ja dolazim iz male sredine. Tamo se učitelja još uvijek štuje i učitelj je nešto što u tom mjestu ima svoj renome. Danas nisu to samo mediji, to su i društvene mreže koje mogu u istom času objaviti bilo što.

Neki popuste pod tim pritiskom, popuste učeniku ili roditeljima, a onda imamo ono što imamo na kraju.

Kolegice i kolege saborski zastupnici većina toga je već rečeno u prethodnim raspravama pa ću na neki način i sumirati, a možda i ukazati na neke stvari na kojima nije bio toliki naglasak. Počet ću sa jednim načelnim problemom, a to je činjenica da se zakon zadnji put mijenjao 1.1.2020. godine. Dakle, godina dana je prošla. Mi uporno dolazimo u situaciju da svako malo nadograđujemo zakone. Zar se ovo o anonimnosti nije znalo prije godinu dana ili je li se situacija doista toliko promijenila u ovih godinu dana da smo morali na ovakav način intervenirati u zakon. Ovo je ozbiljno pitanje jer se time obesmišljava rad saborskih zastupnika. Radi se o jednom gomilanju i dupliranju posla i zapravo se gubi povjerenje u institucije. Što se tiče ovih dviju izmjena koje bi trebale doprinijeti tome da imamo kvalitetnije prijave, odnosno nečemu što bi trebalo zapravo biti pretpostavka ulaženja u bilo koji postupak, a to je činjenica da svojim imenom i prezimenom, svojom osobom garantiramo za ono što pišemo. Naravno da je dobro došla promjena na tragu toga da očekujemo da osoba stoji iza svog podneska. Međutim, postavlja se i nekoliko drugih pitanja i o samom zakonu uopće, a i o stvarima koje se mijenjaju unutar ovih izmjena i dopuna. Dakle, ja sam ovdje namjerno uzela izvješće samostalnog Sektora za inspekcijski nadzor za 2019. godinu, to je bila posljednja pod navodnicima normalna godina i tu vidimo da je od 3502 podneska otvoreno 2011. neupravnih predmeta, pokrenuta 922 inspekcijska nadzora i na kraju smo došli do 482 rješenja. Dakle, vidimo jedan veliki broj opadanja postupaka. Otvoreno je pitanje je li riječ o opadanju zato što su prijave nepravovaljane ili je riječ o opadanju zato što postoje određene manjkavosti u pogledu rada, u pogledu inspekcijskog nadzora. Ja bih tu podsjetila da one odredbe koje uređuju način na koji inspekcija mora postupati na temelju kojih donosi zaključke nisu ni malo jednoznačne kao što bi se moglo pretpostaviti i omogućavaju donekle arbitrarno postupanje. Recimo radi se o tome jesu li učenici opterećeni nastavom i drugim oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u skladu sa zakonom i drugim propisom i normativima? Provodi li se postupak pohranjivanja i nagrađivanja učenika te isticanja pedagoških mjera u skladu sa zakonom i drugim propisima, te statutom odnosno općim aktom. Ispunjava li se obveza praćenja rada i napredovanja učenika itd. A onda imate i vrlo opće odredbe poput ispunjava li ravnatelj odnosno stručni voditelj svoje dužnosti i obaveze. Dakle, ovdje se otvara prostor za moguće arbitrarno postupanje inspekcijskog nadzora što onda otvara i pitanje toga na koji način dolazimo do ovako malog broja prijava. Također ono što se u ovom zakonu člankom 13. koji se referira na članak 12. ne dotiče, a trebalo bi naravno tko treba odlučivati o pokretanju inspekcijskog postupka. Može li se to delegirati, ovlastiti nekoga drugoga da za određeno teritorijalno područje samostalno odlučuje o pokretanju inspekcijskih nadzora. I ako su takve stvari moguće, a to nismo ovim izmjenama mijenjali, možda se opet sjetimo za godinu dana, onda ponovno imamo pitanje toga jesmo li mi zakonom odredili na tragu ovoga jasne razloge za pokretanje postupka ili to opet ostavljamo na volju nekome čelniku pojedinačne ustanove, odnosno pojedinačnog područja koje ima inspekcijski nadzor nad tim područjem da on odluči može li ili ne mora nešto pokrenuti. Trebalo bi vidjeti što učiniti i sa duhom vremena pogotovo imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju. Bilo je važno pitanje imamo li porast i postoje li uopće prijave inspekcije e-učenja. Dakle, što učiniti sa onime što se trenutno događa, na koji način to podliježe inspekcijskom nadzoru i kakvi će biti ishodi ove godine koja nas je uvelike promijenila i u ovom odgojno-obrazovnom smislu? Ovakav zakonodavni okvir koji trenutno imamo u vidu ne pruža mogućnost za takvo razmišljanje. Zaključit ću sa time da svakako da treba pomoći učiteljima i profesorima da se njihov rad ne propituje stihijski kako nekome padne na pamet, nego utemeljeno ali treba razmisliti o još nekim drugim mehanizmima koji će to kvalitetnije učiniti.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo, vjerujem ministre da vam je već dosta koliko ste ovdje, ali nadam se i da ste čuli nešto što bi moglo eventualno rasvijetliti vaše neke buduće namjere u izmjeni zakonodavnih okvira. Da, prosvjetna inspekcija, anonimna, ona ne bi trebala biti uzimana u razmatranje samim tim što anonimna prijava stvara nered u zbornici, a zbornica zapravo bi trebala biti mjesto ozračja, mjesto gdje će se razgovarati o učenicima, gdje će se razgovarati o stjecanju novih vještina i znanja, gdje bi zapravo primarno bilo kako putem metoda i oblika rada doći najjednostavnije i najbrže do ishoda učenja. I sama izmjena članka 13. i 16. zasigurno budi optimizam, a zapravo i vašu namjeru gospodine ministre, da se uhvatite u koštac sa još određenim problemima koji postoje u sustavu odgoja i obrazovanja, a zapravo je to temelj opstojnosti svake nacije. Obrazovan čovjek, koji zna svoj jezik koji poštuje svoj jezik, on može opstati, oni koji se izgube u internacionalizaciji svega postojećeg zasigurno nemaju budućnost i zato vas podržavam u svim namjerama koje činite na dobrobit učenika i zaposlenika u školi. Drago mi je što niste, isto tako, prihvatili bespogovorno on line nastavu i što ste u ovoj teškoj krizi zapravo forsirali nastavu u licem u lice, jer samo ta nastava zapravo može dati one rezultate i ostvariti one ciljeve koji su postavljeni ispred učenika. Dakle, za kraj, anonimna prijava može samo donijeti nered u kolektiv, nikako ne može rezultirati dobrim nalazima, ali mi moramo učiniti sve da osnažimo ulogu i nastavničkog vije a i ravnatelja kao pedagoškog rukovoditelja škole, stručne službe da osnažimo etički kodeks škole, gdje bi se doista svi oni zakoni koji su propisani i poštivali i primjenjivali u djelo. Cilj je učenik, cilj je stjecanje novih znanja i sve moramo raditi s ciljem da se to i ostvari, da učenik bude u središtu odgojno-obrazovnog sustava. Drago mi je da se ovo usvojilo i zbog onih ljudi koji su već iskazali nezadovoljstvo i vjerujem da će se pospješiti sam rad u školi, a da će se razviti komunikacija među dionicima odgojno-obrazovnog procesa na način da ako postoji određeni problem, da ga se onda riješi u jednoj zdravoj dvosmjernoj komunikaciji, a nikako da ljudi koji sjede za istim stolom idu prijavljivati ljude za nešto, na kraju krajeva, anonimne prijave su u većini slučajeva odbačene i kao takav čovjek koji je prijavio svog kolegu, on odlazi u razred i odgaja i obrazuje mlade ljude. Znači, nama u školi trebaju profesionalni, moralni ljudi koji će doista zadovoljiti trenutak u kom se nalazimo i ja pohvaljujem sve one vrijedne, marljive ljude koji to dobro i kvalitetno rade, a vama podrška za sve buduće korake koje radite u Ministarstvu i vjerujem da imate i snage, energije i znanja da ćete ovaj sustav učiniti još boljim.

Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, kako je sve manje-više rečeno, ja ću samo kratko još jedanput kazati da je ovaj Zakon korak naprijed, dakle u rješavanju anonimnih prijava nastavnika i da se evo, trebamo svi skupa potruditi više i kao društvo i sve institucije, Ministarstvo, da zaista vratimo ugled našim nastavnicima i učiteljima, jer kao što smo rekli, obrazovanje, znanost i obrazovanje temelj su svakog modernog društva, a u tome zapravo najveću ulogu igraju i nastavnici i učitelji. Dakle, do drugog čitanja bi svakako trebalo razjasniti ovaj dio iz obrazloženja u kojem ponovo se pojavljuje pojam „nepoznati prijavitelj“, odnosno podnositelj predstavki, dakle, da ono budemo zaista sigurno da inspekcija zaista dužna, je li zaista dužna ne postupati po anonimnoj prijavi ili je to ostavljeno na procjenu inspekciji. Bez obzira na ishod i rezultat prijave, smatramo da nastavnik treba dobiti na neki način satisfakciju, barem u obliku isprike ako se prijava pokaže neosnovanom. Svi koji rade u školi znaju kako se nastavnik osjeća poniženim, bez obzira na ishod same prijave. Spominjala sam ravnatelje ranije u govoru, dakle često i ravnatelji dolazak inspekcije doživljavaju osobno, jer osim što se, kad inspekcija dođe u školu osim što provjerava rad nastavnika, provjerava vrlo često i rad ravnatelja, pa se nakon odlaska inspekcije, evo kažu nam, događa da onda ravnatelj se onda na neki način osve uje nastavniku zbog kojeg je inspekcija došla, tako se onda nastavnik osjeća dvostruko kažnjen. Trebalo bi i jasno naznačiti da, ako nije bilo nikakvog temelja za prijavu, da se to onda evidentira u personalnom dosjeu nastavnika u školi. Dakle da ne stoji da je bilo prijava, ako ta prijava nije imala temelja. Još jedanput ću naglasiti, prosvjetna inspekcija mora bolje raditi, brže i savjesnije kad nastavnici prijavljuju rad ravnatelja. Ključ reforme, osim što je dobar učitelj, dobar nastavnik, je svakako i dobar ravnatelj, iza dobrog ravnatelja stoji dobar kolektiv i u konačnici ono što je najbitnije, učenik i kvalitetno obrazovanja. Iskoristit ću sad evo ovdje ovu priliku i kazati još jednu temu, odnosno postaviti pitanje, a to je licenciranje ravnatelja. S time se već pokušavalo nekoliko puta, zadnji pokušaj je 2016. godine, odnosno tadašnji ministar Barišić je to odgodio do 2021. godine, evo nas sad u 21. godini, dakle nije se ništa promijenilo. U samom sklopu procesu profesionalizaciju uloge ravnatelja, odmicanje od, ja bih rekla ralja političkih stranaka, licenciranje se vidi kao jedan način rješavanja tog problema, da se ravnatelj dakle ne bira po nekom političkom ključu, već prema stručnosti i svojim kvalifikacijama, iskustvu i znanju. Dakle, treba licenca služiti, treba služiti ako bi odvojila ravnatelja po kvaliteti, ovako je samo potrebno imati dobru političku podlogu. Možete sjediti u ravnateljskoj fotelji po nekoliko mandata, jer broj mandata nije ograničen, za razliku od ostalih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti, ravnatelji škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova su ostavljeni u sustavu obrazovanja kao funkcija, ne kao kvalifikacija. Evo to je jedno pitanje, dakle evo, podržavamo ovaj Zakon i podržavamo sve što ide u smjeru toga da ojačamo ulogu nastavnika i učitelja u ovom društvu. Završno u ime

Kolegice i kolege, još nekoliko konkretnih otvorenih pitanja na tragu ovih prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prvo se odnosi na članak 1. i na pitanje hoće li se provjeravati identitet prijavitelja prije pokretanja postupka, dakle, osim što se uvjetuje imenom i prezimenom, adresom itd., hoće li se odmah upustiti u komunikaciju s konkretnom osobom koja je prijavio ili će se gledati samo kvaliteta prijave, što omogućuje ponovno nekakvu anonimnost na tragu lažnih profila, što je popularan način postupanja danas. A drugo pitanje, odnosi se na članak 2. Dakle, ovdje se obvezuje da se mora čuvati tajna, postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna onoga tko je prijavio, dakle u ovom dijelu koji nije anoniman za inspektora. No, nigdje se ne propisuje koje su posljedice, ako ta tajna iscuri, jer i na tragu onoga što je kolegica Bedeković rekla, mi zaista imamo danas situaciju u praksi da kada dolazi inspekcija svi jako dobro znaju o čemu se radi, kome je upućena, a pretpostavlja se i tko je prijavio, Dakle, ukoliko će takvi podaci curiti, bi li trebalo i u Zakonu, a ne nekim podzakonskim aktima direktno formulirati i način na koji će se penalizirati oni koji su za to odgovori? Toliko o ovom dijelu. Budući da smo ovdje u prilici razgovarati o odnosu anonimnosti unutar odgojno-obrazovnog sustava, iskoristila bih ovih nekoliko minuta da upozorim na problem anonimnosti i njegove posljedice i u visokom obrazovanju, pa i zapravo uputim jedan upit oko toga možemo li nešto mijenjati i na tom tragu. Naime, u visokom obrazovanju, mi smo svjedoci toga da anonimne ankete koje ispunjavaju studenti određuju mogućnost našeg znanstvenog, odnosno znanstveno-nastavnog napredovanja. Te ankete su u potpunosti anonimne, dakle, studenti ne otkrivaju svoj identitet, naravno ne samo profesor, on ga ne bi trebao niti znati, niti ga otkrivaju onome tko će provoditi taj postupak, pod navodnicima, inspektoru. Time dovodimo, dolazi do neke asimetrije, određene asimetrije zapravo u odgojno-obrazovnom sustavu, gdje profesor svojim imenom i prezimenom stoji iza svog postupanja, dok student koji je punoljetna osoba može na tragu nekakve anonimnosti potpuno, bez ikakvih posljedica, pa čak i bez neke temeljne odgovornosti odlučivati o sudbini tog istog profesora. Asimetrija se sastoji u tome da mi polazimo od nekakve nulte pozicije koja nije nulta za obje uključene strane. Ta pozicija pretpostavlja dobrog studenta i lošeg profesora, dakle, dobri student zato što mi vjerujemo da će on, makar i to činio anonimno dati svoje najbolje, stručno i objektivno mišljenje o radu profesora, a loš profesor zato što mislimo da onaj koji kritizira tog profesora ni na koji način ne mora obvezati, pa ni vlastitim imenom i prezimenom, barem u ovom drugom dijelu, da bi tu istu kritiku tome profesoru uputio. Osobno imam dobra iskustva sa studentskim anketama u smislu ocjena koje sam dobivala, tako da ovo ni na koji način nije osobno motivirano, međutim, ono što je također jedan veliki dio tih anketa i zbog čega ovo pitanje anonimnosti koje ovdje govori se o odgojno-obrazovnom sustavu do razine srednje škole, a ja ga dižem ovdje i na pitanje visokoškolskog obrazovanje i njegovo funkcioniranja, osim što ima konkretne posljedice za samog nastavnika vidljivo i u tome kako mi dobivamo te ankete povratno, da se doista ta anonimnost koja se studentima omogućuje uvelike iskorištava od strane studenata, tako da oni daju različite komentare, koji nikakve veze nemaju s obrazovanjem koje im pruža pojedini nastavnik, tiču se i njegovog stila odijevanja, osjećaja, ne znam, emocionalnog stanja učenika i različitih drugih komentara koji studenti smatraju da u tom trenutku mogu staviti unutar nečega što je ozbiljan dokument i što kasnije se traži kao dokaz kvalitetnog nastavnog programa pojedinog znanstvenika i utjecat će dalje na njegov izbor i reizbor.

Ponovno smo zabilježili, pribilježili vrlo interesantna gledišta i sigurno ćemo u budućem vremenu nastojati ih što bolje primijeniti u pisanju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji, za kojeg sam najavio da će uslijediti nakon što se donesu neki drugi zakonski akti i zakoni koji reguliraju osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Ovaj, ova izmjena i ova dva članka idu u prvom redu in favorem nastavnicima i onim ljudima u školi koji su dosta često bili izloženi anonimnim prijavama po kojima je prosvjetna inspekcija postupala, a da pri tom u puno slučajeva, takve prijave nisu bile opravdane. Kad govorimo zašto nismo zabranili kompletno anonimno prijavljivanje, to je zbog toga što se ono u načelu ne može zabraniti, jer ne možete nikome zabraniti da podnese krivičnu prijavu protiv nekoga u nekoj školi po kojoj će onda drugi organi postupati, a jednako tako mislim da bi bilo krivo kompletno isključiti mogućnost anonimne prijave, ako uzmete u obzir i postojanje situacija u kojem netko nekoga može prijaviti zbog spolnog uznemiravanja ili bludnih radnji i sigurno da bi takva anonimna prijava bila pažnjom razmatrana od strane inspekcije. Inspekcija, rekli smo, nema dovoljno ljudi, mi zato i razmišljamo da Zagreb podijelimo u dva ureda. Kad govorimo o zaštiti podataka, to je bilo jedno od pitanja svojevremeno, ako procuri neki podatak tko je prijavio, u onom formularu u kojem mora biti adresa i ime i prezime koje je provjerljivo, onda inspekcija će provjeriti da li je tu zaista osoba koja je prijavila, međutim, zato smo i onom izmjenom pojačali kategoriju službene tajne, a kategorija službene tajne štiti se i regulira drugim zakonima, prema tome, ukoliko dođe do, ajmo reći onako literarno rečeno, do curenja podataka, u tom slučaju se uključuju se drugi organi koji ispituju i onaj činovnik snosi određene sankcije, prema tome, mislim da ovim izmjenama, predloženim, ćemo ipak donekle vratiti dignitet nastavnicima, a evo kolegici, odnosno uvaženoj zastupnici Selak, da odmah odgovorim, da pitanje nadzora nad djelovanjem unutar visokoškolskog sustava je itekako značajna stvar, ali ipak, vratimo se nazad na onu kategoriju autonomije, to bi trebalo biti regulirano internim aktima kvalitete, jer prosvjetna inspekcija u ovom obliku i onaj dio kojeg se tiče ovog zakona, tu ne spada u nadležnost, njoj ne spada u nadležnost visokoškolski sustav. Evo, hvala vam lijepa na raspravama i drago mi je da smo čuli danas podršku izmjenama ovog Zakona.

Sljedeći je prijedlog zakona broj 79.

Znači radi se o prvom čitanju i primjenjuju se odredbe koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport. S nama je državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, gospodin Tomislav Družak, hoćete nas upoznati s osnovnim karakteristikama ovoga Zakona? Da, izvolite. Zahvaljujem uvaženi gospodine predsjedavajući, uvažene gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Dozvolite mi da evo, u uvodnom dijelu u stvari nas sve zajedno uvedem u Prijedlog ovoga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji. Dakle, Zakonom o sportskoj inspekciji koji danas predstavljamo i koji je predmet današnje rasprave u okviru prvog čitanje uređene su ustroj, opis poslova, način i metode rada, prava, dužnosti i ovlasti djelatnika sportske inspekcije. Obzirom da sportski inspektori koji rade u okviru sportske inspekcije obavljaju nadzor nad primjenom i provedbom Zakona o sportu, te temeljem toga zakona donesenih propisa sa svrhom i ciljem osiguranja zakonitog funkcioniranja sustava sporta u Republici Hrvatskoj, neophodno je osigurati i zakonsku podlogu za njezinu ujednačenu, učinkovitu i brzo postupanje. Dozvolite mi da kratko pojasnim zašto sada predlažemo ovaj Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportskoj inspekciji. Nacionalnim programom reformi za 2019. godinu u okviru reformskog projekta unapređenje javne uprave utvrđena je mjera 144. decentralizacija i racionalizacija. Slijedom navedene reformske mjere donesen je Zakon o sustavu državne uprave u čijim je prijelaznim i završnim odredbama ili točnije u članku 67. navedenog Zakona propisano da Uredi državne uprave u Županijama, ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti Ureda državne uprave povjeriti Županijama, izuzev poslova upravnog i inspekcijskog nadzora, te nadzora nad zakonitosti provedbi općih akata a koji će se ovisno o upravnom području staviti u nadležnost tijela državne uprave. U skladu s navedenim Zakonom o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji koji je stupio na snagu 1.1.2020. godine poslovi inspekcijskog nadzora u prvom stupnju, koji su do sada bili u, do tada bili u nadležnosti Ureda državne uprave u Županijama, odnosno u gradskom kontrolnom uredu Grada Zagreba, stavljeni su u nadležnost tijela državne uprave nadležne za sport, odnosno tadašnjeg Središnjeg državnog ureda za šport. Zakon je, kao što vam je poznato donesen u hitnoj proceduri zbog potrebe usklađenja sa novim Zakonom o sustavu državne uprave, te se nije moglo intervenirati u ostale odredbe navedenog Zakona, a koje su bile nužne radi novog ustroja sportske inspekcije. Obzirom da se postupanje sportskih inspektora u uredima državne uprave i gradskom kontrolnom uredu Grada Zagreba u određenim fazama postupka razlikovalo od postupanja državnih sportskih inspektora Središnjeg državnog ureda za šport, koji je u međuvremenu prestao sa radom, danom stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, a čije je poslove iz njegovog djelokruga preuzelo Ministarstvo turizma i sporta, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim tim Zakonom, potrebno je odredbe Zakona o sportskoj inspekciji, temeljem kojih je moguće donošenje različitih odluka o istim upravnim stvarima precizirati i jasno definirati kako bi se, kao što sam već rekao, osiguralo ujednačeno postupanje sportskih inspekcija. Predloženim zakonskim rješenjima Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji preciziran je završetak postupka inspekcijskog nadzora, utvrđen je kraći postupak, kraći rok za izdavanje rješenja, utvrđena je obveza usklađenosti pojedinačnih akata, pravnim osoba iz sustava sporta sa općim aktima i Zakonom o sportu, te je predviđena zabrana obavljanja sportskih djelatnosti, pravnoj ili fizičkoj osobi iz sustava sporta koja nije upisana u Registar sportskih djelatnosti. Isto tako, odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, koje se odnose na pokretanje prekršajnog postupka, terminološki su usklađene sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakonima o područjima i sjedištima sudova, koji su stupili na snagu 1. siječnja 2019. godine, a temeljem kojih je proširena stvarna nadležnost općinskih sudova i na prekršajno sudovanje, te je provedeno spajanje općinskih i prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj. Vezano uz ovaj navedeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji kroz prethodno provedenu raspravu nisu utvrđene nikakve nesuglasice, niti su uočena bitna suštinska pitanja koja bi se morala dodatno usuglašavati, te smo mišljenja da je on još jedan korak u poboljšanju sustava sporta. Želim na kraju još naglasiti da je u tijeku priprema novog Zakona o sportu, čije je usvajanje predviđeno kroz plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u zadnjem kvartalu ove godine. Kako bi se stvorili zakonski uvjeti za provođenje svih zacrtanih ciljeva i mjera predviđenih Nacionalnim programom športa, donešenim 2019. godine, sa rokom od 2019.-2026. Zahvaljujem na pozornosti. Imate nekoliko replika. Prvu repliku je tražila gospođa Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani državni tajniče. Sportska inspekcija ima svoj djelokrug poslova koji su definirani prema Zakonu o sportu, odnosno samoj sportskoj inspekciji. Zanima me da li nam možete reći koji se zapravo zakoni, odnosno propisi najviše krše kada sportska inspekcija dođe u nadzor klubovima, da li su to, ne znam, liječnički pregledi, upis u Registar, financijske komponente ili što. Dakle, imamo jednu preciznu izrađenu analizu svih aktivnosti, odnosno svih otkrivenih nesukladnosti djelatnika koji rade u sustavu sporta, odnosno tijela koja rade u sustavu sporta sa Zakonom o sportu i ostalim drugim aktima koji to reguliraju, uglavnom je riječ najviše o neusklađenosti Statuta sa Zakonom o sportu, znači tu je bilo puno propusta, tu je sportska inspekcija otkrila jako puno nelogičnosti, dakle bilo je i pitanja provedbe izbora u pojedinim sportskim udrugama, to je često prigovor.

Uvaženi kolega. Za razliku od prosvjetne inspekcije, o čijem djelovanju možemo pročitati u izvješćima Ministarstva znanosti, o izvješćima sportske inspekcije ne znamo ništa. Zašto Izvješća sportske inspekcije nisu javno dostupna? Nakon što sam pretražila cijeli internet, ja sam pokušala doći do ovlaštenih službi, riječ je o državnom uredu, da bih dobila Izvješće sportske inspekcije za proteklu godinu ili za bilo koje razdoblje, jer je to jedini dokument na temelju kojega mi možemo raspravljati o tome što je u Zakonu dobro i što moramo popraviti. Međutim, nisam dobila navedeno Izvješće, a ni ne mislim da bi ga posebno trebala tražiti, mislim kao i za sva ostala tijela koja su državna da bi ono trebalo biti javno dostupno. Kao što sam rekao, dakle sustav sportske inspekcije je ustrojen na ovaj način 1.1.2020. godine. Mi smo pratili i izvršavali i pratili realizaciju rada državne uprave po županijama, dakle zato i idemo u ovu izmjenu da uskladimo naprosto postupanja jer su na drugi način postupali sportski inspektori u županijskim uredima, sportske inspekcije odnosno državni inspektori na nivou središnjeg državnog ureda za šport. Mi imamo završena izvješća, mislim da će biti za ovu prošlu godinu tj. za 2020. godinu kroz nekih 10-15 dana to izvješće i objavljeno na našim stranicama pa prema tome biti će dostupno apsolutno svima. Uvaženi državni tajniče, dakle mi smo dobili jedno vrlo, vrlo škrto obrazloženje odnosno ocjenu postojećeg stanja i ono što se ovim zakonom mijenja. Da bih mogli uopće vidjeti sve te elemente i ostalo mene zanima jedna druga stvar. Koliko uopće u Hrvatskoj postoji sportskih inspektora, koliko ste ih vi imali u uredu, središnjem uredu, a koliko ste ih imali na županijskoj razini pa ste ih sad preuzeli? Pri tom spominjem da je bila jedna velika reforma velikog državnog inspektora tu su sportski inspektori ostali izvan, ispod, izvan toga i koliko oni otprilike nadzora rade godišnje? Da li su ti nadzori, postoji neki plan nadzora ili se radi po nekakvim prijavama? Kako uopće sportski inspektori djeluju na terenu? Dakle ovako, što se tiče samog broja sportskih inspektora u Središnjem državnom uredu za šport kao državni sportski inspektori bila su slovom i brojkom zaposlena 3 osobe, znači 3 državna inspektora dok je ukupno 20 sve skupa zajedno znači sportskih inspektora ovog momenta 23. Nažalost jedan broj sportskih inspektora koji su bili u uredima županijskim su rađe ostali od 1.1. ostali raditi u tim županijskim uredima nego što su prešli u sustav sportske inspekcije. I mi činjenica je ovaj čas imao problem sa brojem sportskih inspektora jer kada gledamo s jedne strane broj sportskih udruga i pravnih osoba u sustavu sporta koje se trebaju kontrolirati i s druge strane kada gledamo broj sportskih inspektora onda doista to postavlja, postavlja se jedna veliki problem. Naravno da mi radimo i godišnji plan [[Upadica: Hvala.]] sportske inspekcije, ali isto tako radimo izvanredno po ad hoc prijavama i [[Upadica: Hvala lijepo.]] po ad hoc slučajevima koji nam dođu kao predmet za obradu. Poštovani državni tajniče kada se donosio Zakon o sportskoj inspekciji 2012. godine tada je to pompozno najavljivano da je to USKOK za sport, nekako se nije moglo odoljeti dojmu da je u to vrijeme sportska inspekcija trebala tadašnjoj administraciji poslužiti za određena politička razračunavanja, vidjeli smo da se dogodilo jedno veliko ništa. To su ljudi koji trebaju imati Zakon o sportu u malom prstu i mislim da se kroz ovo razdoblje, vjerujem da će biti i još daljnjih pomaka u unapređenju sportske inspekcije. Mislim da se u ovom razdoblju od kad je donesen Zakon o sportskoj inspekciji može vidjeti napredak koji nudi bolju kvalitetu sporta i bolje uvjete i za sportske djelatnike i za same sportaše. Dakle, što se tiče sportske inspekcije ja moram reći sa ponosom da su sportski inspektori, sportske inspektorice apsolutno samostalni u svome radu, dakle niti njihov prvi nadređeni nema pravo niti uvida u cijeli tijek postupka do samog konačnog rješenja i oni rade definitivno samostalno. Kao što ste rekli uvaženi zastupniče to pompozno najavljivanje nažalost nije ili na sreću nije urodilo onim nekakvim početnim namjerama i željama i planovima koji su tada bili prezentirani svekolikoj hrvatskoj javnosti. Sportski inspektori kao što sam rekao rade samostalno i oni su i tada radili samostalno i nisu mogli raditi niti biti u funkciji nikakve politike, nikakvog diktata i oni neće biti ni u budućnosti u toj funkciji nego će raditi isključivo po zakonu odnosno po savjesti kako, što od njih traži naprosto Zakon o sportu. I na kraju gospodin Miro Bulj. Državni tajniče za sport, sportski klubovi u RH su inače u problemu poglavito sad ova korona kriza gdje neki određeni sportovi se mogu održavati, neki ne mogu, tako da je konfuzija poglavito mladi ljudi koji se bave sportom, mlađe kategorije. Sport bi trebao težiti zdravlju i pozitivnom primjeru življenja i naravno ophođenja, socijalizacije. Međutim, uz ovaj zakon trebalo bi naći elemente na koji način sankcionirati one u svečanim ložama koji nazdravljaju sa šampanjcima, a kad ih se pravosudna tijela progone onda odu u drugu državu BiH, dok navijače koji prate to pa i sportaše zbog tog što popiju jednu pivu tretiraju kao najvećega kriminalca. Razumijem intenciju ovoga zakona, međutim vaše obrazloženje i odnos prema sportu i klubovima u Hrvatskoj danas je apsolutno nepravedno i naravno kontradiktorno. Ako je ikome stalo, a to je i javno i jasno pokazano ovoj Vladi da je itekako stalo do sporta, sportskih klubova koji čine ustvari i temelj sporta.

Pa prema tome mislim da je ustvari i na taj način, a evo i sada su u tijeku mjere koje provodimo, koje provodi ova Vlada u sačuvanju radnih mjesta u sustavu sporta, također su jedan dokaz da Vladi itekako stalo do sporta.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, dakle pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji relativno kratak i ja bih rekla relativno jednostavan. Ali dopustite nam kad imamo takav zakon da on zasigurno iziskuje i jako puno i pitanja i traži se i dosta i odgovora. Sport rijetko i tema sporta rijetko dolazi u ovu sabornicu i ja moram priznati da se posebno veselim ovo što ste najavili da ćemo u zadnjem kvartalu ove godine imati Zakon o sportu jer zasigurno je važno da ga imamo i s njim možemo neke stvari definirati. Ono što sam ja moram priznati očekivala i to je ono što sam vam u pitanju i postavila, bilo bi bolje da smo dobili nekako malo više mesa u ovom obrazloženju, koliko imate inspektora, u čemu je problem, što se dešava i jedna od velikih reformi koja bila provedena u bivšem sazivu sabora odnosno bivša stara nova Vlada je bila stvaranje velikog državnog inspektorata. Uvijek je veliko pitanje da li nisu ušle zato što su zaboravljene ili nisu ušle zato što je bila takvo razmišljanje da te inspekcije ne trebaju biti nego trebaju biti direktno vezane sa varijantom odnosno s opcijom nadležnog ministarstva. Ja moram priznati mene posebno veseli da je sport dobio svoje ministarstvo. Dakle, važnost sporta od najranije životne dobi je izuzetno važno. Država na taj način i politika koja upravlja državom šalje neke poruke. Sad nešto malo oko ovog zakona. U obrazloženju vi kažete da je bila različita praksa i da je potrebno zakone detaljnije definirati jer da su bili donošenje različitih odluka o istim upravnim stvarima.

Dakle to se je moglo i regulirati kroz nadzor i kroz ostale stvari, dakle ono što je primijećeno je očito primijećeno da kad su bili inspektori na razini lokalno odnosno bili su regionalnog i lokalnog da su različite odluke donosili i da vi sad te neke stvari rješavate. Ja mislim da je to jednostavnije sad i riješiti jer su vam svi inspektori vaši inspektori da tako kažem pa nemate sad više nekakav odnos da delegirate posao, pa on ode, pa on ne ode jer su vrlo zanimljivo da ste mijenjali norme u kojem roku oni trebaju donijeti rješenje, jer je očito inspektor bio, nešto je utvrdio, napisao neki zapisnik i otišlo je u povijest, u povijesne slojeve nekakvih ladica i nikad nije došlo do kraja. Govorim zato što mi uvijek kad je riječ o bilo kojoj inspekciji, uvijek inspekciju doživljavamo kao neko koji dođe i koji kažnjava, ja tako nisam nikad doživljavala i neću nikad doživljavati inspekciju. Ja inspekciju doživljavam da oni između ostalog, da moraju imati velika znanja, da moraju imati velika iskustva i da u svom kad dođe u nadzor prvi put on mora imati i savjetodavno odnosno da oni kod kojih on dođe da mu postavljaju pitanja i da ima niz dilema. Dakle, imate sad jednu situaciju koja je u sportu skoro svi, ja govorim ne o klubovima govorim o savezima. Svi vam sportski savezi imaju u svojim statutima, koji su stari, jednu odredbu koja govori o tome, a ja mogu reći da imam neko iskustvo jer sam bila na čelu jednog saveza pa onda znam što znači statut, što znači skupština, što znači sve ostalo, što znači da vi vrlo teško možete mijenjati statut jer statut možete mijenjati na skupštini i uvijek imate puno više protiv nego za, ali to su druge teme za neki drugi razgovor. Dakle, oni imaju da izborne skupštine za novo rukovodstvo saveza se rade u godini u kojoj je olimpijada. Godina u kojoj je bila olimpijada, nije bilo olimpijade, izborne skupštine vi ne možete obaviti jer prema tumačenju možete kad je riječ ustvari o političkim tijelima, ali ne kad je stvar o ovim udrugama, to nisu, zbog epidemioloških mjera, nisu, ne mogu to ni fizički odraditi i sad zapravo nema izbornih skupština, staro rukovodstvo koje je bilo, dakle koje upravlja, nastavlja upravljati i dalje jer je tako i tumačenja i svega ostalog, jer statut, po statutu nije bilo predviđenih izvanrednih okolnosti kao što je korona. Dakle, to nitko nije mogao predvidjeti, tako da se tu nalaze u nekakvoj neprilici. I bilo bi jako dobro da postoji recimo jedna uputa od strane ministarstva zajedno sa inspektorima što činiti odnosno ili se ta ili se budući da će ove godine biti olimpijada što je izvanredno, a oni svoj statut imaju vezano s godinom olimpijade da se to sve zajedno prolongira. Dakle, ono što vam hoću reći, vi ste ovdje išli riješiti neke stvari koje ste imali očito problema, da netko tko radi svoj posao mora odraditi do kraja. Dakle, kad izaže inspektor van, napiše zapisnik, rezultat njegovog zapisnika je donošenje nekog rješenja u nekom roku jer vi to ovim izmjenama zakona zapravo to kažete, odradite posao do kraja. Ali ono što zaista bi trebalo voditi računa, a to je o novom Zakonu o sportu. Dakle, da mi svi vidimo onaj vrhunski sport i tamo nam je kupuju se da ne kažem i novi televizori i sjedi ispred ekrana kad je dobro. Ali da bi bilo dobro, da bi bilo vrhunskog sporta treba biti puno rada, puno energije svih sportskih djelatnika koji sad u doba korone su vrlo teško radili. Vi niste mogli raditi s djecom, djeca su čučala doma, doveli ste se u situaciju dakle i treneri koji su imali različita obrazovanja jer su različita obrazovanja stekli temeljem različitih, neki su završili fakultet koje se u moje doba zvao DIF, a sad je KIF, neki su završili neke tečajeve koji su bili od strane, dakle imate različitih i ja moram priznati da pohvaljujem tu ideju da se svi ti sportski djelatnici koji jesu koji sjede doma ne mogu raditi svoj posao da je bilo nadoknađeno, ali ono što ćemo sigurno vidjeti kao posljedicu ove priče korone je zasigurno djeca koja su čučala doma, koja se nisu kretala, koja nisu mogla raditi, dakle nisu mogli biti uopće u onim bazičnim, nisu imali ni tjelesnog odgoja, a kamoli što drugo. Ja moram priznati da sam u nekoliko navrata resornog ministra Beroša, koji je resorni ministar vezan uz temu korone pitala za pojedinačne sportove, nikad mi nije bilo jasno i neće mi ni dalje biti jasno. Dakle, definirano je da sportovi ovisno o kategoriji, vi imate neke sportove gdje ta djeca uopće i dobri sportaši ne mogu doći u kategoriju jer su kategorije tako postavljene i oni bili su, dakle odnos kad imate nekog tko se ne znam baca koplje odnosno dakle samo je odnos sportašice i trenera čak i na razini srednje škole, ako nije bio kategoriziran nije se mogao s tim baviti, ali to smo sam smanjenjem epidemioloških mjera odnosno maknuli. Ali postoji jedna stvar o kojoj molim da posebno vodite računa, a to je slijeće. Neki sportaši će otići u Tokio znatno ranije jer će tamo već biti predolimpijska natjecanja. Mi imamo sad situaciju da vidimo da su se razno razni ljudi po razno raznim uvjetima cijepili. Morate sad organizirati cijepljenje sportaša, cijepljenje sportskih djelatnika, jer najgore što nam se, dakle za vrhunski sport da bi on uopće bilo tko, čak i ekipni sportovi da ne kažem pojedinačni dobili mogućnosti da idu na olimpijske igre u njih su uloženi milioni, kroz godine su uloženi milioni, što novaca obitelji, što njihovih novaca, što općina, gradova, dakle i oni moraju ne samo doći na olimpijske igre, najprije …/nerazumljivo/… mogući oni, njima se ne smije desiti, ne smije nam se desiti da nam dođe sportaš na olimpijske igre sa koronom odnosno Covid-19, čak ne smije se desiti ni njegov trener, a ni ona ekipa koja je budući da su se svi pripremali za olimpijske igre koje su trebale biti prošle godine točno se zna tko ide u Tokio. Mi imamo olimpijske, dakle znamo koji idu, zadnja takmičenja, zadnji izbori se rade u ovom vrijeme.

Mi imamo sad Ministarstvo sporta, sportaši imaju svoje ministarstvo, dogovorite sjednite sa stožerom i organizirajte cijepljenje sportaša, sportaša i oni savezi koji toga svjesni svoje olimpijce su krenuli molit na županijskoj razini pa pišu dopise, cijepite mi olimpijce [[Upadica: Hvala.]] to ne smije bit pojedinačno, to mora biti organizirano.

U ime Kluba zastupnika MOST-a govorit će gospođa Marija Selak Raspudić.

Kolegice i kolege saborski zastupnici, uvaženi potpredsjedniče sabora, uvodno su započeti sa onime što sam postavila kao pitanje. Dakle, dozvolite da mi koji smo tek započeli sa svojim radom u saboru i koji smo vrlo ozbiljno shvatili našu ulogu zakonodavca, koji smo se iznenadili kojom brzinom se donose zakoni, a još više brzinom kojom se mijenjaju da još uvijek mislimo da treba taj posao raditi odgovorno i da je prvo pitanje koje sam sebi kao saborska zastupnica postavila kada sam trebala spremiti govor o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, pitanje kako radi sportska inspekcija, što su njezine ovlasti, što možemo naći u Zakonu o sportskoj inspekciji, ali kako su te ovlasti primijenjene na teren, kojih je postupanja bilo više, kojih je postupanja bilo manje i što onda u zakonodavnom okviru možemo učiniti, što možemo promijeniti da bismo olakšali posao sportske inspekcije? Ja odgovorena ta pitanja nisam dobila, zato što izvješća za prethodnu godinu nema. Nisam ga uspjela dobiti niti na službeni zahtjev. Izvješće bi trebalo biti javno dostupno i evo ukoliko će doista biti dostupno kao što nam je sada obećano, ja bih posjetila da je ono trebalo biti dostupno prije nego što mi razgovaramo o bilo kakvim izmjenama i dopunama ovog zakona jer mene doista zanima na temelju kojih argumenata će ostali pristupiti ovoj raspravi ako nemaju sve one podatke koje trebaju da bi dali nekakav suvisao doprinos tome kakav nam zakonodavni okvir treba. Možemo se kao što je očito često običaj u saboru praviti da imamo neku raspravu. Onaj supstancijalni doprinos ovdje smatram da neće biti dovoljan, no podsjećam to nije naša krivnja to je krivnja onih koji nam nisu omogućili uvid u izvješće ili ako već nema uvida u izvješće barem onda u ovom uvodu obrazloženju zakona detaljnije pojasnili kakva je situacija na terenu sa sportskom inspekcijom da bismo mogli sudjelovati u raspravi o ovim odredbama zakona. Drugo pitanje koje se tiče postupka razmišljanja o konkretnim predloženim izmjenama i dopunama odnosi se na nejasnoće prisutne u ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koje se trebaju urediti zakonom, te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći. Dozvolite da ovaj dio donekle i suhoparan, no to je naš posao, naš posao je daleko od političke pozornice koja se svodi na dvije, tri dovitljive doskočice ispred Baščanske ploče koje kasnije struje medijima. Naš posao je dosadan za širu javnost možda i nezanimljiv, posao zakonodavca koji prati određene zakonske akte i smatra da oni trebaju biti jasno definirani da bi građani u slučaju sportske udruge mogle postupati po zakonu. Dakle, ovdje se kaže s obzirom da se postupanje sportskih inspektora u uredima državne uprave u županijama i Gradskom kontrolom uredu Grada Zagreba u određenim stadijima postupka razlikovalo od postupanja državnih sportskih inspektora Središnjeg državnog ureda za sport koji je prestao s radom itd. U kojim točno stadijima se razlikovao? Kako se razlikovalo? Do kakvih je posljedica to razlikovanje dovelo u praksi? Očito se razlikovanje neće ponavljati u budućnosti stoga mijenjajmo ovaj zakonodavni okvir. No kakve su posljedice tog razlikovanja za ono što su ranije donijeli inspektori kao nekakve svoje nalaze? Utječu li ta razlikovanja o kojima mi ovdje ne znamo ništa na same dokumente koje su oni donijeli i kazne koje su oni propisali? To su sve vrlo važna pitanja na koja bi mi trebali dobiti odgovor da bismo mogli razgovarati o ovim izmjenama i dopunama zakona. Nadalje, osvrnula bih se na čl. 8.odnosno čl. 9.koji ovdje regulira i prenosi iz prethodnog zakona samo neke stvari dodatno mijenja, kaznenu penalizaciju novčani iznos koji se određuje za prekršaj fizičke osobe koja se ovdje odvaja od pravne osobe i to je novina od 10.000 do 50.000 kuna i onda se dalje propisuje u kojim se slučajevima ta kazna doznačuje. Ovdje se samo razdvaja fizička od pravne osobe no mislim da bi se trebalo poraditi na tome da se jasnije definira budući da je riječ o velikom financijskom rasponu i u kojem slučajevima se koja kazna dodjeljuje, a ne da to bude nekakav autonomni postupak sportskog inspektora jer za razliku od onoga velebnog i poznatog sporta o kojem svi mislimo kada govorimo o sportskoj inspekciji, velika količina sporta odvija se u manjim udrugama kojima ti financijski iznosi predstavljaju velik, gotovo nepremostivi izdatak ukoliko se pronađe određena nepravilnost u njihovom postupanju. Moram priznati da je također zabrinjavajući vrlo slab odjek javne rasprave, dakle za razliku od više od 400 prijedloga, komentara koje imamo na izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kada govorimo o sportskoj inspekciji mi smo dobili tek jedan jedini komentar. U čemu je problem? Zašto sve sportske udruge i svi ostali i pravni i fizički akteri koji se bave sportom ne smatraju da je bitno ili nisu upućeni u to ili se s njima dovoljno ne surađuje ili nisu obaviješteni da sudjeluju i daju doprinos ovakvom javnom savjetovanju kada se donose zakoni koji određuju ne samo njihovo postupanje u skladu sa zakonom nego i penalizaciju što je onaj dio koji je njima najproblematičniji i koji se odnosi na provjeru zakonskog postupanja i načina na koji oni vode svoje udruge? Upravo taj jedan jedini komentar koji je iznesen na ovaj zakon odnosi se na pitanje manjih nepravilnosti grešaka u vođenju sportske djelatnosti, da bi se tu omogućilo nekakvo kao nešto kao opomena što bi dolazilo prije izricanja previsoke novčane kazne što je ključni problem manjih sportskih udruga. Međutim, ne zabrinjava mene pitanje koje je opravdano i jedino koje je došlo kao u javnom savjetovanju na ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportskoj inspekciji nego me zabrinjava odgovor koji je dan odnosno obrazloženje na to pitanje. A obrazloženje je sljedeće „Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji nisu izričito obuhvaćeni slučajevi manjih nepravilnosti u vođenju sportskih djelatnosti, međutim u skladu s važećim zakonskim odredbama inspektor može u slučaju utvrđenih nepravilnosti narediti otklanjanje propusta nedostatka i nepravilnosti u određenom roku te isto tako može obaviti kontrolni inspekcijski nadzor radi utvrđivanja da li je ispunjena obveza iz rješenja.“ Dakle, ovdje se spominje odnosno upućuje na to da inspektor ima neke ovlasti sukladno onome što je našao na terenu samostalno postupiti, procijeniti pa i ne kazniti, možda i opomenuti onoga djelatnika u čijem je radu naišao na nepravilnost. Zakonodavni okvir treba biti tu da jasno propiše što inspektori smiju, a što ne smiju činiti, a ne da se to ostavlja, mi smo ovdje čuli da oni imaju autonomiju o djelovanju. Njihova autonomija je doista važna u smislu da se na njih ne može utjecati, pogotovo ako imamo u vidu koliki se novci u profesionalnom sportu obrću, međutim autonomija samostalnosti postupanja ne podrazumijeva i samostalnost u odabiru kriterija po kojima će se postupati da bi se donio određeni inspekcijski nalaz. To su stvari koje treba zakon jasno definirati. I na kraju, možda sportska inspekcija nije postala novi USKOK no njezino djelovanje i sve ono što je ona činila ima veliku važnost za analizu načina na koji se u sportu postupa i za dovođenje u pitanje i provođenje nadzora nad nekim sportskim subjektima koji ne postupaju u skladu sa zakonom. U tom smislu sportska inspekcija ostaje možda i jedini alat koji imamo da bismo mogli ispraviti neke krive drine za koje svi znamo da su itekako prisutne u sportu, pogotovo u profesionalnom sportu u onom sportu u kojem se obrću veliki novci. Za razliku od tog sporta u kojem sportska inspekcija treba pojačati svoju vidljivost u ovom zakonodavnom okviru ona treba iznijansirati financijsku penalizaciju imajući u vidu da nisu sve sportske udruge, udruge koje imaju toliku količinu novaca na raspolaganju i pronaći način da se i njima izađe u susret.

Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Odbor za obitelj, mlade i sport HS-a čija sam članica pa sam u tom smislu i zadužena, raspravljalo je Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji. Predstavnik Ministarstva turizma i sporta nam je dodatno pojasnio potrebu donošenja ovog zakona navodeći kako je nužno uskladiti zakon s odredbama izmjeni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakona o sudovima i zakonima i područjima i sjedištima sudova. Također nam je rečeno da je intencija izbjeći mogućnost donošenja različitih odluka u istim upravnim stvarima jasno definirati i precizirati kako bi se osiguralo ujednačeno postupanje sportskih inspektora na cijelom području RH. Klub SDP-a u tom smislu neće biti protiv na taj tehnički dio. Također je najavljeno na tom odboru kako je u planu zakonodavnih aktivnosti za 4.kvartal ove godine donošenje novog Zakona o sportu temeljem kojeg će onda trebati također uskladiti i ovaj zakon i te izmjene su nužne sada kako bi se izbjegla neujednačena praksa sportskih inspektora. Obzirom na šturost izmjena u ovom materijalu koji smo dobili, za potpuno razumijevanje promjene u sadašnjem prijedlogu zakona dobro je pročitati prijašnji Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji iz 2019.g. kako bi se čovjek lakše snašao. Pa prema čl. 14. tog zakona Središnji državni ured za sport preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad financijska sredstva, prava i obveza sportske inspekcije u uredima državne uprave u županijama odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba kao i državne službenike koji su zatečeni na obavljanju preuzetih poslova. A sada pak prema novom prijedlogu zakona, budući da je Središnji državni ured za sport prestao s radom danas stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu u djelokrugu tijela državne uprave sad pak te poslove iz njegovog djelokruga preuzima Ministarstvo turizma i sporta i tu nas veseli da sportaši imaju svoje ministarstvo. Dakle, 2019. bila je u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za sport sad pak je nadležno Ministarstvo turizma i sporta do neke sljedeće izmjene. E sad, s tim u vezi 2019. čl. 13. kaže, a to sad 2021. nije podrobnije istaknuto da državni tajnik Središnjeg državnog ureda za sport je obavezan uskladiti Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije sa odredbama onog zakona iz 2019., međutim sada ovo tu nije podrobnije istaknuto i objašnjen ovaj čl. 13. U sadašnjem prijedlogu zakona izmjene su u člancima 9., 15., 16., 18., 22., 24., 31., 32. i glava V riječ kaznena zamjenjuje se sa riječju prekršajne. Smatramo da je važna izmjena u novim člancima 31.i 32., budući da do sada očito nije bilo pravilno odvojeno gdje se sada vezano uz novčane kazne razdvajaju pravne osobe u sustavu sporta od fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost u sustavu sporta. Međutim, svakako je pitanje kako će se odrediti kome ide kolika kazna od 10 do 50.000 kuna. Zakona o sportskoj inspekciji, inspektor zapravo ima široke ovlasti, ali ima i odgovornost da ispravno procijeni da li je potrebno donijeti hitne mjere, da li u tijeku nadzora, da li se radi o iznimno hitnim slučajevima, a tu svakako ističemo da je inspektor odgovoran ako ne poduzme mjere ili radnje koje po zakonu i drugom propisu bio dužan poduzeti ili ako prekorači ovlasti. Međutim, pitamo se onda što nakon toga kada on zgriješi? Ako se radi o nekakvim ispravljivim i manjim nepravilnostima, zapravo je dobro da u skladu sa važećim zakonskim odredbama inspektor može u slučaju utvrđenih nepravilnosti narediti otklanjanje propusta, nedostataka i nepravilnosti u određenom roku i isto tako može obaviti kontrolni inspekcijski nadzor da se vidi je li ispunjena obaveza iz rješenja i to je zapravo bilo i istaknuto u javnom savjetovanju koje je kako ste i čuli bilo vrlo oskudno, to je i nas zapravo i mene osobno kada sam se pripremala jako začudilo, svega jedna primjedba. Nadamo se da će i ove izmjene zakonodavnog okvira o djelovanju sportske inspekcije unaprijediti nadzor u mnogim subjektima u sustavu sporta u RH, dakle i nadzor nad djelovanjem udruga i ustanova i trgovačkih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti i da će to pomoći pri rješavanju nagomilanih problema. E sad problemi su sljedeći i to se može saznati na terenu kad razgovarate da ljudima, sa klubovima, dakle srećom malo klubova krši zakonske odredbe u dijelu koje se odnosi na zdravstvene preglede, što je jako važno, na takmičenja, prijavu igrača, ali se krši u području financiranja. Potrebno je naglasiti da sportska inspekcija kontrolira sportske klubove da li poštuju Zakon o sportu, a u tome je svemu izuzetna odredba zakona vezana za financiranje klubova i udruga. U tom segmentu inspekcija čini mi se rijetko pronalazi propuste, niste ih naveli kad sam vas pitala u replici jer se zapravo veliki dio novaca troši u gotovini, donacije primljene u gotovini se ne evidentiraju, članarine plaćene gotovinom se ne evidentiraju, a nakon toga se taj novac troši na poluprofesionalce i čak i to sve skupa ne bi bio problem da u tim donacijama nema i novaca lokalnih samouprava i javnih poduzeća koji se preko izvođača radova koji su plaćeni u povećanim iznosima kanalizira prema klubovima. Bitno je da inspekcija to sve prepozna, da na cijelom teritoriju RH radi na isti način i u manjim klubovima i u ovim velikim profesionalnim i svakako je važno da uočava ovakve anomalije i kršenja zakona. Krajnje je vrijeme da se zaustavi bogaćenje pojedinaca na račun proračuna i svakako bi bilo nužno da se detaljnije definira u budućim izmjenama zakona. Također i nama smeta što nemamo izvješće o radu sportske inspekcije, što nisu dostupna pa se nadamo da ćete to sve skupa promijeniti.

Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Ministarstva turizma i sporta, poštovane kolegice i kolege, ko dugogodišnji bivši sportaš i bivši sportski trener želio bih se osvrnuti na temu Zakon o sportskoj inspekciji odnosno o njegovim izmjenama i dopunama koje su pred nama. I Zakon o sportskoj inspekciji i Zakon o sportu prošle su godine doživjeli svoje nove verzije. One su svakako poboljšanje u većini segmenata u odnosu na stare verzije, stoga izmjene i dopune o kojima danas govorimo nisu većeg opsega. No, bilo ih je potrebno donijeti obzirom da se postupanje sportskih inspektora u nadležnim tijelima županija i Grada Zagreba razlikovalo od postupanja državnih sportskih inspektora Središnjeg državnog ureda za sport koji je pak prestao s radom lani te je njegove poslove preuzelo Ministarstvo turizma i sporta. Iz tih razloga važno je normirati donošenje odluka kako se ne bi dogodilo da se donesu različite odluke o istih stvari. Jedina od novina zakona je da se osobama koje nisu upisane u registar sportskih djelatnika zabranjuje obavljanje sportske djelatnosti. Dobro je i što se precizno znači u 8 dana utvrđuje rok za donošenje rješenja kojima se izriču hitne mjere kako bi se skratilo vrijeme trajanja postupka nadzora. Tu su također i novi propisi vezani uz prekršajne odgovornosti pravnih odnosno odgovornih osoba te fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost u sustavu sporta. Sve te izmjene su dobrodošle te ćemo kao Klub nacionalnih manjina podržati ovaj prijedlog. No, iskoristio bih ovu priliku da kažem nekoliko rečenica i malo više o sportu u Hrvatskoj. Ne otkrivam ništa novo kad kažem da su naši sportski uspjesi u stvari neproporcionalni u odnosu na veličinu države odnosno na broj stanovnika. Kao zemlja sa svega 4 miliona stanovnika imali smo finaliste u svjetskom nogometnom prvenstvu ostvarili medalje, na najvećim košarkaškim natjecanjima bili svjetski prvaci u rukometu i vaterpolu, naši pojedinačni sportaši osvajali su teniske Grand Slam-ove, olimpijska i svjetska atletska, plivačka, veslačka odličja, imali smo pobjednika svjetskog skijaškog kupa itd., itd. Popis odličja hrvatskih sportaša jako je dug i oduzeo bi mi sigurno čitavo vrijeme ovog svog govora. Kao mala zemlja imamo vrhunske rezultate, a uvjeren sam da bismo ih imali još više kada bismo dodatno ulagali u sport i kada bi ta ulaganja bila sistematična, a ne ad hoc ovisno o tome koji sport trenutno aktualan u javnosti. Svatko tko bi se ozbiljnije bavio sportom posvjedočit će vam da rezultati ne dolaze brzo, ne dolaze naglo i ne dolaze iz vedra neba, te su rezultat višegodišnjeg i višedesetnog truda pojedinaca i sportskih kolektiva. I baš zato ulaganja u sport moraju biti sistematična, smislena i dugotrajna jer inače, inače je samo bacanje novaca u vjetar. Jedna od stvari koja je također prisutna u Hrvatskoj, a tiče se sporta jeste i odnos koji javnost i mediji počesto imaju prema sportašima, a koji ne smatram ispravnim.

Ne znam kako bih to nazvao osim tragikomično. S druge strane uspjesi se proslavljuju u zanosu koji čim splasne, splasnu i ulaganja i interese za te iste sportaše kao su samo jedna crtica u životu nacije ili da se grublje izrazim serija koju pogledate na televiziji pak nakon toga idete dalje. Stoga nije ni čudo da se iz toga rađa odnos koji sam maloprije spomenu, da se priznaju samo medalje, a nekad čak niti one, sjetimo se košarkaše i razočarenje što je Hrvatska recimo samo brončana na svjetskom prvenstvu. Da se slavi 2 dana i potom zaboravi na sve, a onda posljedično tome i odnos institucija prema sportašima bude takav od situacije do situacije, od godine do godine, od prvenstva do prvenstva bez sistema koji bi donosio dugoročne stabilne perspektive. Možda se nemar odnos prema sportu najbolje vidi u njegovoj da tako kažem fizičkoj infrastrukturi odnosno dvoranama i drugim sportskim borilištima. Njih uglavnom nema niti blizu dovoljno u odnosu na stvarne potrebe. Primjerice jedan Zadar nema uvjete u kojima se zimi može trenirati tenis. Pored toga i u situacijama kad i imamo određene objekte često se dešava da nakon završetka natjecanja za koja su podignuta jednostavno propadaju jer se ne održavaju kako treba, niti moderniziraju kako treba. Moj sport, koji sam se bavio godinama odnosno desetljećima bilo ko natjecatelj, bilo ko trener jest karate. U njega sam uložio puno toga tijekom svog života i nikad mi nije žao. Ono što mi je pak žao jeste što se s tim sportom u Hrvatskoj ne radi dobro. Osim onoga što muči druge sportove kod nas nedovoljna i nesistematična ulaganja koja sam spomenuo, karate ima i problem vodstva Hrvatskog karate saveza. Taj savez ne radi dobro, a nakon skandala koji je imao tadašnji predsjednik saveza na čelnom mjestu samo ga je zamijenio njegov tajnik saveza i nakon toga je manje-više sve potpuno ostalo isto. Žao mi je zbog toga jer je karate ne samo sport kojim sa se ja bavio, već i zbog toga što je riječ o jednom od najtrofejnijih hrvatskih sportova kada se gledaju europske i svjetske medalje. Iskreno se nadam i vjerujem da će se ne samo u karateu, već i u drugim sportovima gdje se ne radi kako treba situacija promijeniti na bolje. Ove izmjene i dopune zakona koje je predložilo resorno ministarstvo mali je koračić u tom smjeru, ali valja ga podržati. Hvala i vama. Gospodin Davor Dretar ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Nema ga, gubi pravo.

Evo jedne institucije za koju čak ni najzagriženiji pobornici teze o svim državnim institucijama kao uhljebničkima, ne mogu reći da je uhljebnička obzirom na broj i zadaće sportskih inspektora, naprotiv, mislim da možemo mirne duše reći da tko god tamo radi ima posla preko glave, a ima ih tek dvostruko više nego nas danas u ovoj dvorani, a brinu se i nadziru zakonitost rada u čitavom hrvatskom sportu. Ja mislim da tim ljudima treba čestitati, da im treba dati poticaj da im izmjenama ovog zakona treba izaći u susret u lakšem obavljanju njihovog djelovanja i da u perspektivi treba razmisliti i o njihovom kadrovskom ojačavanju kako se uvjeti za to budu stjecali. I slažem se sa kolegicom Mrak Taritaš da su to ljudi koji moraju imati veliko znanje i veliko iskustvo i sposobnost primjene tog velikog znanja i iskustva u konkretnim situacijama i uvjeren sam da naši sportski inspektori vrlo dobro znaju razlikovati manje propuste za koje izriču opomene od onih koje treba novčano penalizirati. U ime kluba HDZ-a izražavam zadovoljstvo što ovu raspravu vodimo u uvjetima kada konačno imamo prvi strateški dokument u području sporta na državnoj razini koji je usvojen u HS-u 12. srpnja 2019.g. Naš glavni cilj unatoč svim krizama s kojima smo suočeni, a koje se reflektiraju i na hrvatski sport je nastaviti politiku poboljšanja uvjeta za razvoj naših sportaša, stvarati pretpostavke za povećanu dostupnost sportskih sadržaja i aktivnosti, a to podrazumijeva ne samo unapređivanje sportske infrastrukture i nastavak ulaganja u sport, sufinanciranje, izgradnju, dogradnju, obnovu sportskih objekata nego i ozbiljan nadzor nad zakonitošću djelovanja svih dionika u sportu. U tom smislu usklađen način postupanja sportskih inspekcija na središnjoj i županijskim razinama te ujednačeno postupanje i izbjegavanje donošenja različitih odluka u istim upravnim stvarima je smjer koji klub HDZ podržava. Što se tiče konkretnih izmjena i dopuna zakona o kojem danas raspravljamo iz predloženog je vidljivo da se u nekim aspektima ide na pojednostavljivanje procedura, poput one o završavanju postupka nadzora tijekom kojeg nisu uočene nepravilnosti bez obveze donošenja rješenja i te izmjene podržavamo, kao i one koje između ostalog preciziraju rokove za izdavanje prekršajnih naloga i rješenja sportskih inspektora što je predmet izmjena članaka 18. i 24.postojećeg zakona, a čime se skraćuje vrijeme trajanja postupka i u slučaju redovitih i u slučaju hitnih mjera. Obzirom da je odgovarajuća zdravstvena sposobnost uvjet za upis u registar sportskih djelatnosti, predlagatelj s pravom predlaže izmjenu čl. 22. točke 4., a promjena naziva glave V također jer to je potpuno jasno potrebna jer se radi o ispravljanju pogrešnog naziva, a obzirom da se uistinu radi o prekršajnim, a ne o kaznenim odredbama koje se propisuju ovim zakonom. Promjenama u 9. Članku povećavaju se iznosi zapriječenih kazni, o tome je bilo riječi, preciznije se navode razlozi za njihovo izricanje i penalizira se ne izvješćivanje inspektora o ispunjavanju obveza iz rješenja što je očito uočeno kao problem u praksi ogluha ili neprimjerenog odugovlačenja u ispunjavanju ovih obveza. Poštovane dame i gospodo, razvoj sporta može ići samo ruku pod ruku s razvojem infrastrukture, otklanjanjem postojećih neravnoteža u razvoju te stalnim i budnim razvojem nad ispunjavanjem propisanih i zakonom određenih obveza svih sudionika i dionika u sportu. Vlada je oblikovala ciljeve u sportu, prioritete i mjere radi postizanja tih ciljeva i u postizanju tih ciljeva mi kao zastupnici pozivamo na povezanost, interakciju svih razina državne vlasti u njihovoj provedbi jer o tome politike koje žele nastaviti pridonositi razvoju sporta mora voditi računa. No nijedna politika bez obzira kako dobro bila osmišljena i s koliko dobrim motivima bila zastupana, kolikogod bila sektorski razrađena ne može doseći svoju punu afirmaciju i realizaciju bez široke potpore i uključenosti zainteresiranih građana. Unapređenje osnovne lokalne i regionalne infrastrukture, stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta, za uključivanje u sport te jačanje ljudskih potencijala povezanih s njegovim potrebama ne ovisi samo o državi, Vladi i ministarstvima pa ni tijelima lokalne i regionalne samouprave ili sportskim savezima nego i o brojim entuzijastima klubovima i udruženjima koji ne pripadaju ni državnom, ni privatnom, ni profitnom sektoru. Hrvatska ima oko 7500 udruga registriranih u području sporta i rekreacije. Svi oni očekuju novu perspektivu razvoja, ali i novi Zakon o sportu koji je ovdje na neki način najavljen kojim će se riješiti veliki broj problema u funkcioniranju sportskih organizacija, poboljšati status sportaša i stručnih kadrova u sportu te dodatno urediti kriteriji za sufinanciranje sportske infrastrukture. Stoga na kraju ovog izlaganja uz potporu predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona potičemo resorno ministarstvo da što prije pred sabor izađe s tim prijedlogom zakona. I na koncu pozivamo nadležno ministarstvo da nastoji podupirati sustav sportova u Hrvatskoj u uvjetima pandemije kojima je do sada obuhvaćeno više od 600 pravnih osoba u sustavu sporta i više od 1300 zaposlenika uz nadu da ćemo se uskoro sa što manje trajnih posljedica vratiti normalnim uvjetima funkcioniranja, treniranja i natjecanja. Hvala i vama. Gospodin, prelazimo na pojedinačne rasprave, gospodin Miro Bulj, nema ga, gubi pravo. Gospođa Marija Selak Raspudić, nema ju, gubi pravo.

Poštovani državni tajniče sa suradnikom, danas govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji. Na početku želim iskazati zadovoljstvo o formatu Ministarstvu turizma i sporta kao jedne cjeline. Koliko mi je poznato Irska i Poljska imaju kao zemlje članice EU često puta je sport u kombinaciji sa kulturom no znamo što za RH predstavljaju i turizam i sport. Premda je ovdje riječ o samostalnom sektoru sportske inspekcije odnosno njezinim ovlastima u velikom dijelu ja ću se kratko osvrnuti na upravu za sport odnosno sektor za potporu sustava sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje. Naime, u nadležnosti ako pogledamo Zakon o sportskoj inspekciji, u nadležnosti dakle obavljanja sportske djelatnosti inspektor utvrđuje između ostaloga obavlja li se sportska djelatnost u skladu s propisanim tehničkim i zdravstvenim uvjetima, imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim natjecanjima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost i ono što je također vrlo bitno poštuju li se pravila o korištenju nedopuštenih sredstava odnosno pitanje dopinške kontrole. Mislim da je vrlo dobro regulirano kada govorimo o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti i kod djece dakle specijalisti školske medicine, specijalisti pedijatrije pa onda i kod odraslih odgovarajući liječnici gdje je propisano, mislim da će se kod novog Zakona o sportu, mislim da bi trebalo voditi računa i o edukaciji klupskih odnosno reprezentativnih liječnika. Čini mi se ponekad da je po nekoj subjektivnoj procjeni netko imenovan za klupskog liječnika, pa barem ako je u manjim sredinama to nemoguće da to budu specijalisti medicine, sporta i medicine rada, da budu ljudi koji će ipak proći odgovarajuće edukacije jer mislim da je to vrlo, vrlo bitno. Sve je više znanstvenih dokaza koji govore dakle o važnosti sporta i njegovim pozitivnim zdravstvenim aspektima. U Europi politički dokument EU Bijeli papir o sportu postavlja faze promicanja zdravlja kroz sport. U njemu se navodi kao sredstvo za zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost sportskim pokretima ima veći utjecaj nego bilo koji društveni pokret. Kod odraslih i starijih odraslih tjelesna aktivnost snižava rizik prerane smrti, rizik srčane bolesti i moždanog udara, rizik dijabetesa tipa 2. Ovdje ću se kratko osvrnuti na iznenadnu srčanu smrt. Naime, često puta sportaše doživljavamo kao najzdravije članove naše zajednice, pa iznenadna smrt tijekom sportske aktivnosti duboko pogađa lokalnu zajednicu i kada se dogodi to onda je često puta to i dosta medijski popraćeno. Ako gledamo incidenciju iznenadne učestale, iznenadne srčane smrti u grupi mladih sportaša ona je niska, ona se kreće od 0,5 u SAD-u do 2,3 na 100.000 sportaša godišnje u Sjevernoj Italiji, no preventivni pregledi sportaša kao dio mjera primarne prevencije iznenadne srčane smrti su osobito važni i standardi 12 kanalnih EKG značajno povećava osjetljivost preventivnog pregleda čak do 66% Uz današnje spoznaje i dostupnost informacije više ne bi smjelo biti izlike za neznanje ili neprepoznavanje srčanih bolesti, naravno kada je to moguće. Danas se suočavamo sa jednom situacijom dakle i dampinških cijena što se tiče poliklinika koje pružaju usluge preventivnih pregleda i mislim da tu sportska inspekcija treba itekako otvorit oči da nam se u cilju nekakve mogućnosti i zarade zbog jeftinoće zdravstvenog pregleda, ti zdravstveni pregledi ne svedu samo na potpisivanje određene dokumentacije nego da ipak se provede dovoljno vremena da se napravi fizikalni pregled i EKG kako bi uistinu onemogućili sve one negativne zdravstvene ishode i jednostavno kako bi prevenirali sve te neželjene događaje. Dvije replike, prvu repliku je tražila gospođa Maja Grba Bujević. Poštovani gospodine potpredsjedniče sabora, uvaženi kolega Ćelić sve ste lijepo saželi. Htjela bih još jedan puta istaknuti da je zaista dužnost inspekcije da poradi na tome da su educirani ljudi koji pružaju pomoć na terenu mladim sportašima i svim sportašima, da ta edukacija nije ujednačena da se još uvijek vide i sportaši kao laici, a jednako tako i njihovi treneri koji ne znaju temeljne postupke održavanja života. Kao što i sami znate, a i sigurna sam da i svi ovdje u ovoj sabornici znaju da su prve minute ključne, ako se ne započne temeljni postupak održavanja života još uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora što bi trebala biti obaveza da postoji bez toga to neće ići.

Pa evo kolegice vi ste kao osoba koja ima veliko iskustvo na području hitne medicine i vjerujem da ste nažalost imali situacija, bilo da se radi o djeci i mladima, bilo da se radi o profesionalnim sportašima u ovom Zakonu o sportskoj inspekciji postoji unutar čl. 19. kada inspektor može narediti otklanjanje propusta odnosno nedostataka odnosno kada može zabraniti samostalnu djelatnost. Ja sam govorio o primarnoj prevenciji, a vi ste spomenuli i sekundarnu prevenciju, danas bi bilo logično da na svim unutar svih sportskih dvorana, sportskih objekata postoje i defibrilatori i zato sam i rekao i pitanje naravno ne samo medicinskog osoblja nego i ljudi koji su u svakodnevnome kontaktu sa sportašima da budu educirani barem što se tiče ABC postupka. Hvala lijepa. Poštovani kolega. Lijepo ste u svom govoru istakli našu zajedničku temu, a to je zdravstvena sposobnost sportaša. Jako je važno da budu i u manjim i u većim sredinama dostupni i specijalisti medicine rada odnosno sporta. Međutim, praksa je takva da u mnogim klubovima recimo imate djecu među kojima također može biti i različitih srčanih mana koje će jednog dana dovesti nažalost i do većih problema, čak i iznenadne smrti, dakle imate kod tih pregleda što bi se reklo na brzaka, znači dvadesetero djece u sat vremena slažete se da je taj pregled zapravo vrlo ne detaljan odnosno manjkav i onda kada želite da vaše dijete od malena bude adekvatno pregledano onda morate posegnuti sami u džep i platiti konkretno privatno specijalistu medicine rada odnosno sporta.

Ako vidite ponude određenih poliklinika koje nude za 50, 60, 70 kuna pregled po djetetu ili po sportašu, mi smo imali nažalost situacije gdje su neki naši vrhunski sportaši, recimo vaterpolisti, morali iz zdravstvenih razloga zbog određenih zdravstvenih tegoba prekinuti sa svojom sportskom karijerom, nekada su ti prekidi i privremeni, nekada su oni trajni, ali upravo sa kvalitetnim osiguravanjem, kvalitetnih preventivnih pregleda za koje ipak treba vrijeme, vi ste internistica, mislim da se može prevenirat da ne bi to bila smo birokratizacija i administracija da netko potpiše i da to naplati nego uistinu da se sa tim preventivnim pregledom napravi kvalitetan pregled kako bismo izbjegli sve tjelesne komplikacije. Hvala lijepa. Nemate više replika i ujedno zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti.

Vrlo zanimljiva tema.